dobro jutro. Nastavljamo s radom, molim vas da zauzmete svoja mjesta, malo samo da budemo tiši da možemo raditi. Prva točka: - Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u RH, za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. S nama je ovdje poštovani ministar zdravstva, on će nam dati dodatno obrazloženje, ali prije toga imamo zahtjeve za stankom. Idemo redom, prvi je kolega Grbin, izvolite. Ja mislim da se svi u Hrvatskoj, svi u ovoj prostoriji nadamo da je omikron i ovo što se ovih dana događa ono svjetlo na kraju tunela koje će nas izvesti iz agonije u kojoj smo sada već 2.g. Međutim, liječnici, pogotovo oni u zaraznoj i drugim bolnicama koji se svakodnevno suočavaju sa pacijentima oboljelima od covida kažu to je još uvijek prehrabro tvrditi. U Hrvatskoj svakoga dana umiru deseci ljudi. Nažalost, prema statistikama u zadnjih smo tjedan dana i najgori u svijetu po broju preminulih prema broju stanovnika. Što to znači? To znači da nam sada u ovom trenutku kada se to svjetlo na kraju tunela nazire treba jasno vodstvo, trebaju jasne mjere da ne posrnemo na putu u kojem smo često i prečesto vrludali i nismo znali gdje ćemo. Poštovane kolegice i kolege, mjere poput one gdje se najavljivalo i tražilo od svih učenika da se testiraju da bi se sutra reklo da ako se netko ne testira nikom ništa, nije pravi put. Nama danas trebaju jasne i konkretne poruke, od jasnog plana kako da u zadnji čas dignemo procijepljenost, metode semafora koja će ljudima reći u kom trenutku ćemo se svi osloboditi od maska koje moramo nositi svaki dan i druge mjere koje će osigurati da na kraju ovoga puta kojem se svi nadamo naši rezultati ne budu još gori. I za kraj g. ministre, tražili smo od vas prilikom izglasavanja proračuna, govorili smo o tome, govore vam vaše kolege, osigurajte sredstva da se onima koji se svakoga dana suočavaju sa bolesnicima od covida na covid odjelima, koji su izloženi najgorem pritisku pacijenta osigura adekvatna pomoć. Sada je na redu, stanka je odobrena, sada je na redu kolega Pavliček, izvolite. Poštovani ministre, poštovani predsjedavajući. Tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da se evo u zadnje gotovo 2.g. svaka država bori na svoj način kako zna i umije protiv covid pandemije, a da ta borba mora biti efikasna morali bi biti prvenstveno vjerodostojni. Upravo je to slogan koji često vladajući HDZ koristi, no ovaj stožer je sve samo ne vjerodostojan. Sjetimo se na stotine odluka koje su donesene, a koje su bile kontradiktorne, kojima ste pobijali sami sebe. Sjetimo se na desetke odluka koje nisu imale nikakvog efekta, sjetimo se na desetke odluka kojih se vi sami pojedi članovi stožera niste držali, a danas jedna od najlošijih odluka se pokazala odluka o uvođenju covid potvrda koje nisu donijele nikakav efekt u zaštiti širenja pandemije, a sada zadirete i u našu djecu. Uvođenjem testiranja za svu osnovnoškolsku djecu stvarate dodatnu psihozu kako kod djece tako i kod roditelja jer je znanstveno dokazano da djeca slabije obolijevaju i da su simptomi vrlo blagi. No kako sve ne bi ostalo na kritikama mi ćemo evo danas odnosno krenuli smo sa prikupljanjem potpisa da već slijedeći tjedan na raspravi imamo prijedlog zakona da sve odluke stožera mora potvrditi HS, legitimno izabrano tijelo, a ne neko politički obojano tijelo kao što je stožer civilne zaštite. Stoga pozivam evo sve kolege zastupnike da potpišu ovu našu inicijativu jer jedino HS može potvrditi ono što stožer odluči. Sada će govoriti poštovana kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bismo se vratili na temeljno pitanje koje danas ovdje u HS moramo zajedno odgovoriti, a ono je što nam je sada činiti? I u tom smislu naš je prijedlog samo jedan, ukinimo covid potvrde. Mi nećemo glumiti da imamo epidemiološku mjeru koja se u praksi pokazala potpuno neučinkovitom, a košta ekonomiju i previše. U situaciji dok dajemo milijune na testiranje državnih i javnih službenika, a svjedočimo enormnoj inflaciji te bismo novce mogli daleko bolje iskoristiti. Kažete stalo vam je do zaštite stanovnika, a zašto onda niste iskoristili vlastite rezultate testiranje u HZJZ cijepljenog i necijepljenog osoblja koje vam je pokazalo da i cijepljeno osoblje u manjoj mjeri ali prenosi virus, pa tako imate primjerice od 69 kirurga u operacijskoj sali njih 4. koji se i ne testiraju, a koji su bili cijepljeni i koji su taj virus slobodno prenosili. Jeste li nakon što ste to saznali odlučili primijeniti vlastito istraživanje, testirati sve na ulazu u bolnice i svo medicinsko osoblje da biste zaštitili bolesnike? Ne jer nikada niste provodili epidemiološke nego isključivo političke mjere. Isto tako sada parcijalno kao da su u pitanju bobice koje berete testirate određeni dio stanovništva bez ikakvog epidemiološkog učinka uvelike opterećujete naš proračun koji je ionako prazan u trenutku ovakve inflacije. Postoji samo jedno pitanje, što nam je činiti i za Hrvatsku samo jedno rješenje, ukinuti covid potvrde, protuepidemiološku diskriminirajuću mjeru koju si ionako ne možemo priuštiti.

Lijepo vas molim za stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Centra i GLAS-a. Korona je činjenica, činjenica koja je u svijetu, činjenica koja je cijeli svijet natjerala da drugačije živi, činjenica koja tjera i nas da drugačije živimo. I pogledajte i osvrnite se oko nas, svaka zemlja se odlučila svojim nekim putem ići i svaka zemlja je odlučila tražiti svoj put.

To je jedan od problema, ali onaj odgovor koji danas trebamo dati, u jednom trenutku je i ministar bio tu i komentirao da je dio stanovništva umrlo sa koronom, a dio od korone. Ono što je činjenica je ta ogromna smrtnost u Hrvatskoj. Kolegice i kolege, svaki dan u Hrvatskoj ili od korone ili sa koronom umre između jednog, jedan autobus ljudi samo je pitanje jel je mali autobus, jel je onaj autobus na kat. Zašto? Zbog čega? To su odgovori koje trebamo dobiti, dakle dobit suhoparne odgovore, pretvoriti ovo u politiziranje, dakle dvije stvari su zašto imamo tako malu procijepljenost?

Neki dan je u Spaladium arenu cijeli dan se cijepila jedna osoba, a drugi odgovor zašto imamo toliko veliki broj mrtvih? Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Dižem stanku u ime zeleno-lijevog bloka odnosno tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom razmotrili ovo izvješće u svjetlu tragične činjenice da od prošli puta kad smo ovdje razgovarali, što je bio kraj listopada, izgubili smo više od 5.000 naših sugrađanki i sugrađana, dakle u manje od 3 mjeseca, da smo na 9. mjestu po smrtnosti na milijun stanovnika u svijetu i to sa tendencijom pogoršanja. Dakle mi se penjemo na toj ljestvici onda kada sve druge uređene zemlje padaju zato što imaju cjepivo, a mi se penjemo. Mi smo po smrtnosti od ovog blagog omikrona kako mu tepamo prvi na svijetu. Mi smo u siječnju, u siječnju 2022.g. izgubili 1.400 sugrađanki i sugrađana, od čega 80% njih nije bilo cijepljeno. Mene zaista zanima tko će preuzeti odgovornost za to. Svi ti naši stari i bolesni Hrvati koji sada kao umiru pojačano od pandemije su bili isto stari i bolesni i 2019., 2020. izgubili smo 56 i nešto tisuća ljudi, a 2021. u godini u kojoj imamo cjepivo izgubili smo 63.000 ljudi, dakle 11.000 ljudi više je umrlo nego u predpandemijsko vrijeme. Tko će preuzeti odgovornost, stožer, vi ministre, premijer Plenković? To je pitanje koje mene zanima da danas na njega dobijemo odgovor jer sve točke, doista sve one točke na kojima ste imali priliku da djelujete i da okrenete ovu tragediju nacionalnu koja nam se dogodila vi ste nažalost propustili. I još bi samo apelirala da pozovem sve zastupnike danas na dostojanstvenu raspravu jer će nas gledati obitelji onih koji su izgubili najmilije od ovih gotovo 14.000 ljudi koji su umrli. Hvala vam. Kolega Daus, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a. Polazeći od temeljnih politika IDS-a da su ljudske slobode, posebice sloboda izbora temelj svih sloboda, te da mogu biti ograničene jedino ako je to zaista nužno i znanstveno potkrijepljeno i polazeći od stava IDS-a da stručna znanost i dalje mora biti na prvom mjestu želim pozvati svih nas ovdje danas na razum i odgovornost. Na razum i odgovornost prema građanima koje zastupamo i prema zemlji koju predstavljamo. I do sada se događalo ovih gotovo 2.g. politizacija cijele priče i nacionalnog stožera pred nekih godinu i pol i kasnije s kontradiktornim porukama, što je zbunjivalo javnost i stvaralo nepovjerenje u institucije, ali i s druge strane politizacija cijele situacije od strane onih koji su strah ljudi i frustracije građana pokušali stjecati na taj način svoje jeftine političke bodove. Još jednom pozivam svih nas ne samo danas nego i ubuduće od vladajućih, od stožera, ministre od vas, pa sve do oporbenih klubova na odgovornost i razum. Sada će govoriti kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Više puta ističem u ovoj sabornici da vlade diljem svijeta svojim odlukama rade veću štetu nego korist svojim građanima. Dakle, ne samo u gospodarstvu, nego u zdravstvu ove mjere zapravo su kontraproduktivne pogotovo uvođenje Covid potvrda i to se vidi sad po svijetu, po mnogim pokazateljima i ljudi sa pravom se bune. Kažu da im je dosta. Međutim, vidimo u Hrvatskoj da dovoljno pažnje se ne daje ranjivim skupinama. Dakle, da zaista imamo nisku procijepljenost onih koji su najranjiviji i ugroženi, a sad se stavlja ne znam točno zbog čega naglasak na djecu do 5 godina. Dakle, gospodin Capak dobio sam i vaš odgovor na upit mnogih roditelja o samotestiranju i slično sad što ste uveli za djecu i nema studija ne znamo uopće koji će biti učinci na djecu. Znamo da su žrtve svakako ove pandemije, njihovo odrastanje će bit obilježeno ovim mjerama nažalost. EU u ime svih nas je naručila 4,6 milijardi doza do 2023. godine. Pa se postavlja pitanje koga se to misli cijepiti? Očito nema interes roditelja da se djeca cijepe, prema tome ne znam gdje će višak tog cjepiva završiti. Evo, zahvaljujem. I ova stanka je odobrena. Kolegice Peović izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba HSS i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo možda ministra prisilili da 10 minuta razmisli o onima koji bez obzira na sve ove naše prijepore look up, ili don't look up na kraju gledaju te smrti već skoro evo 2 godine. To su liječnici, liječnice, medicinske sestre i tehničari. Oni u drugim zemljama dobivaju ozbiljne dodatke na plaću jer se suočavaju s nečim što se nije vidjelo još pa možemo reći od Drugog svjetskog rata, a mi ovdje imamo znači radnike i radnice koji rade u praktički redovnim uvjetima, padaju s nogu, nemaju više motiva, govore o tome da su došli do burnout-a više čak i nema smisla jer upozoravaju na to već 2 godine. Mi smo ovdje predložili da se njima ako nema novaca za nekakav normalan i vrijedan, dostojanstven dodatak omogući beneficirani radni staž. Kada smo dobili negativno mišljenje vlade odgovorili ste nam ministre i vaša vlada da je riječ o beneficiranom radnom stažu koji se daje samo uz nekakav stručni elaborat za nekakva konkretna mjesta za koja se treba napraviti istraživanje. Kakvo se istraživanje radilo u Domovinskom ratu, postavili smo pitanje, pa nikakvih istraživanja nije bilo jasno je bilo da su se davali beneficirani radni staževi zbog situacije u kojoj su se ljudi nalazili. Tada ste isto rekli da je riječ o privremenom stanju skoro 2 godine više nije privremeno stanje trenutak je stvarno kada treba reći da je beneficirani radni staž zadnje što možemo napraviti za zdravstvene radnike i radnice i molila bih vas da o tome ozbiljno razmislite još jednom nakon 2 skoro godine. Stanka je odobrena. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre, kolega Capak, državni tajnici ja bi zatražila stanku u ime, 10 minuta, u ime HDZ-a kako bismo svi zajedno još jedanputa ukazali da se ova pandemija vodi mudro i promišljeno, da brojevi nisu oni koje samo treba gledati, da tu treba uzeti uvijek u obzir i puno drugih elemenata koji utječu na stvarno stanje, da je ova zemlja uložila puno truda i ova vlada u nabavku cjepiva, da smo svima omogućili da se cijepe besplatno, da smo isto tako omogućili da se testiraju oni koji se ne žele cijepiti isto tako besplatno, da je Covid potvrde itekako nužno zadržati, nije to izmišljotina RH nego cijele Europe. Ukidanje Covid potvrda u Hrvatskoj bi nas ostavilo unutar naših granica, a mi želimo biti europski državljani i putovati kamo to nas ili posao ili navike vode. Mislim da ovu pandemiju treba gledati u sklopu cijele Europe, da se mudro nosimo sa ove protekle 2 godine koje su teške. Teške su i za zdravstvene radnike, ali kao što se najavljivalo kolapsi sustava nisu se dogodili. Puno se je pripremalo i iz tog razloga smo naravno imali i turističku sezonu kakvu smo imali, a imali smo i prihode koji su nam omogućili da živimo koliko je moguće u ovoj epidemiji normalno. Stanka je odobrena, ali imamo u međuvremenu 3 povrede Poslovnika. Kolega Grbin, izvolite. isključit, hvala. Poštovani gospodine predsjedniče povrijeđen je Članak 238. radi se o riječima koje su u stvari povrijedile dostojanstvo svih, ne samo nas ovdje nego i šire.

Kolega Grbin dobivate opomenu bez obzira na to što ste pokušali pod povredu Poslovnika ići sa sadržajem koji je dirljiv, ali to je bila replika naravno nikakva povreda Poslovnika. Izvolite kolegice Selak Raspudić. Proračun nije vaša kasa iz koje ste vi podijelili besplatno testiranje nego postoje samo testiranje koje su plaćali svi građani RH, a nije bilo ni tako gledano besplatno za sve nego samo za državne i javne službenike, ostali koji su htjeli pristup tim institucijama morali su ga platiti iz svoga džepa. Kolegice Selak Raspudić, znadete da je ovo opomena i da nema ovo veze s povredom Poslovnika. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolegica Vujević povrijedila je čl. 238. omalovažavajući saborske zastupnike jer mjere koje su donesene su neučinkovite, poglavito covid potvrde koje su besmislene i medicinski neutemeljene, vidimo da brojne države ukidaju te, tu štetnu odluku covid potvrda. Zbog čega? Jer vidimo da je financijski kolaps, vidimo gdje cijene divljaju.

Ovo nema veze s povredom Poslovnikom. Izvolite kolegice Grba Bujević.

To sam izrekla i iza toga stojim. Što ste rekli? Ništa. Onda idemo sad na stanku, u 10 sati i 10 minuta ćemo nastaviti.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Sada ću pozvati poštovanog ministra zdravstva, Vilija Beroša da da uvodno izlaganje i predstavi Izvješće. Izvolite.

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici, unaprijed se ispričavam na brzom čitanju jer nije lako u 20 minuta opisati sve ono što smo radili u protekla 3 mjeseca. Temeljem zaključka HS-a o podnošenju izvješće o učincima provedbe mjere iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 u RH u ime Vlade izvješćujem vas o učincima provedbe mjera za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2021. g. Riječ je o aktivnostima Vlade, Stožera civilne zaštite RH, državnih tijela, jedinice područne i lokalne samouprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima, suočenih sa teškoćama 4. i početka 5. vala te negativnim učincima novih varijanti virusa Sars-Cov-2, delte i omikrona. Kao i u prethodnom razdoblju, Stožer je poštovao mišljenja i preporuke zdravstvene struke i epidemioloških službi i donio ukupno 40 odluka. Pri tome, rukovodio se osnovnim ciljem, zaštitom života i zdravlja ljudi, a posebno se vodilo računa, da mjere, kao i njihov intenzitet strogo odgovaraju potrebama danog trenutka i traju samo dok to okolnosti zahtijevaju. Zdravstveni sustav prilagodio je svoje aktivnosti dinamici 4. i početka 5. vala epidemije, uključujući reorganizaciju i žurni odgovor na povećanje te potom i smanjenje broja oboljelih i hospitaliziranih, ali i brigu o kontinuitetu pružanja zdravstvene zaštite necovid pacijentima. U izvještajnom razdoblju strateški ciljevi upravljanja epidemijom bili su fokusirani na implementaciju novog epidemiološkog alata, digitalnih Covid potvrda. U zdravstvenom sustavu, sustavu socijalne skrbi te potom u ostalim državnim institucijama, sa ciljem daljnjeg sprječavanja širenja zaraze. Posebno bih istaknuo činjenicu o opravdanosti EU digitalne Covid potvrde koja se pokazala kao univerzalni alat u borbi s epidemijom u svim članicama EU. Učinkovitost ove sigurnosne mjere potvrdilo je niz istraživanja koja pokazuju da su cijepljene osobe znatno manje podložne zarazi nego necijepljene. Nadalje, ... [[Govornik se ne razumije.]] razvijaju teški oblik bolesti i manje prenose zarazu drugim osobama u okruženju u usporedbi sa necijepljenima. Naši napori usmjereni su i na cijepljenje dodatnom dozom, kao i daljnje poticanje na cijepljenje prvom i drugom dozom, tzv. primarno cijepljenje. I nadalje provodimo aktivnosti povezane sa identifikacijom, nadzorom i praćenjem slučajeva i liječenja bolesnika s Covid-19 sa težom kliničkom slikom. U izvještajnom razdoblju Hrvatska se u usporedbi sa ostalim zemljama EU uglavnom nalazila u donjoj polovini u poretku zemalja prema stopi potvrđenih slučajeva, što govori u prilog kontroliranoj epidemiološkoj situaciji, s obzirom na dinamiku epidemije, a pogotovo u odnosu na pojavnost nove varijante omikrona koja se u tom trenutku rapidno širila diljem Europe i svijeta. Porast novozaraženih u 4. i na početku 5. vala epidemije, posebno se odrazio na bolnički sustav u kojem smo sukcesivno povećavali Covid-19 kapacitete u većini bolnica u Hrvatskoj, ovisno o epidemiološkoj situaciji u pojedinoj županiji i broju teško oboljelih pacijenata kojima je bila potrebna bolnička skrb. Glavninu hospitaliziranih pacijenata i dalje čine necijepljeni građani, što se očituje i u činjenici da se u županijama sa najmanjom procijepljenošću bilježi najveće brojke hospitaliziranih. Te činjenice ujedno pozivaju na razum i potrebu povećanja broja procijepljenosti građana, poglavito starijih, o čemu predsjednik Vlade, članovi Vlade i ja osobo svakodnevno govorimo. Nova organizacija rada bolnica u 4. i na početku 5. vala epidemije rezultat je visoke procijepljenosti zdravstvenog osoblja u bolnicama, uvođenja novih sigurnosnih mjera u bolnički sustav, stečenih stručnih znanja i iskustva u prethodnim valovima epidemije te dobro organiziranog sustava unatoč svim poteškoćama s kojima se on susreće. Međutim, rad bolnica nije isključivo usmjeren na liječenje pacijenata s bolešću Covid-19. Naglasak je i na osiguranju pravodobne i kontinuirane bolničke zdravstvene zaštite, hitnim i bolničkim, i prioritetnim pacijentima, onkološkim i ostalim vulnerabilnim skupinama necovid-19 bolesnika kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Prema posljednjim zatraženim podacima, bolničke ustanove zbrinjavaju onkološke pacijente prioritetno i bez poteškoća te nisu uočeni problemi u smanjenju provođenja preventivnih onkoloških programa. No, slijedom globalnih najava o nadolazećem porastu onkoloških bolesti uslijed pandemije pripremamo se i na taj izazov, a na taj potencijalni problem epidemije onkoloških bolesti upozoravam već neko vrijeme, kao i na problem mentalnog zdravlja. Stoga ususret Svjetskom danu borbe protiv raka, dodatno apeliram na sve građane da ne propuštaju preventivne preglede na koje su pozvani i tijekom epidemije jer pravovremena dijagnoza i liječenje uistinu spašavaju živote. Kontinuirano su praćene i aktualne potrebe za liječnicima, medicinskim sestrama te respiratorima i drugom medicinskom opremom. Krizni stožer Ministarstva zdravstva pravodobno je osiguravao potreban broj zdravstvenih radnika, privremenim rasporedom iz matičnih zdravstvenih ustanova, sukladno potrebama bolnica koje bilježe velik broj hospitaliziranih pacijenata. Pritom smo svjesni značajne iscrpljenosti svih djelatnika u sustavu zdravstva koji gotovo 2 godine liječe naše građane na prvoj crti obrane od Covida-19 stoga ne čudi ponekad i pojava sindroma sagorijevanja te su stoga svim zdravstvenim radnicima na dispoziciji stručnjaci za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te psiholozi Hrvatske psihološke komore. S obzirom na porast broja oboljelih krajem listopada 2021.g. Ministarstvo zdravstva poslalo je uputu o ponovnom aktiviranju covid-19 ambulanti pri svim domovima zdravlja u Hrvatskoj. Nadalje, analiza procijepljenosti građana po županijama i općinama, posebice starije populacije ukazala je na potrebu uključivanja patronažne djelatnosti u proces cijepljenja u suradnji sa izabranim liječnicima obiteljske medicine. Od početka rujna do 31. prosinca 2021. vrijedne patronažne sestre kontaktirale su 54.260 necijepljenih starijih osoba, nažalost samo 18.916 pristalo je na cijepljenje. U cilju postizanja što većeg udjela procijepljenosti na temelju odluke ministra zdravstva u organizaciji i rasporedu rada izabranih liječnika obiteljske medicine u mreži javne zdravstvene službe radi provođenja cijepljenja pacijenata protiv bolesti covid-19 liječnici obiteljske medicine u razdoblju od početka studenog do kraja prosinca kontaktirali su i cijepili svoje starije osiguranike, pa je procijepljenost starijih od 65.g. povećana za oko 5% Dolaskom nove varijante SARS-CoV-2 virusa omikrona s velikim brojkama dnevno novozaraženih detektirali smo i značajan pritisak na dostupne testne punktove, te smo na temelju mišljenja i zahtjeva struke proširili kapacitete za testiranje tamo gdje je to bilo jedino i moguće, unutar zdravstvenih ustanova. 12. studenog 2021. upućene upute ravnateljima domova zdravlja o potrebi organizacije testiranja brzim antigenskim testovima.

Takav dodatni angažman smo odlučili izgovarajuće dodatno vrednovati, te je HZZO donio odluku o načinu plaćanja ovog testiranja izvan maksimalnog iznosa sredstava za provođenje DTP-a. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na ovom dodatnom doprinosu, a poglavito njihovoj značajnoj ulozi u prosvjećivanju, informiranju i savjetovanju pacijenata o važnosti cijepljenja protiv koronavirusa. U cilju osiguravanja što veće dostupnosti cjepiva i cijepitelja, a na temelju iskazanog interesa Hrvatske ljekarničke komore u proces cijepljenja tijekom rujna uključene su 64 ljekarne koje su naposljetku izdavale potvrde o cijepljenju. U izvještajnom razdoblju ukupno je zabilježeno 234.207 slučajeva zaraze. Navedenim osobama izrečena je mjera izolacije, a njihovim kontaktima mjera samoizolacije. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je ukupno milijun 415 tisuća 166 doza cjepiva, a zaključno sa 31. prosinca 2021. utrošeno je od početka epidemije 4 milijuna 729 tisuća 751 doza cjepiva. Do kraja izvještajnog razdoblja cijepljeno je 55,68% ukupnog stanovništva odnosno 66,33% odraslog stanovništva, a najveći obuhvat postignut je u Gradu Zagrebu.

U cilju liječenja pacijenata oboljelih od bolesti covid-19 Hrvatska je pristupila postupku zajedničke javne nabave Europske komisije za opskrbu lijekom protiv bolesti covid-19 kombinacijom monoklonalnog protutijela u aktivnostima trenutnim nabave svih onih na tržištu dostupnih postojećih lijekova za liječenje covida, a to su molnupiravir i paxlovid. HZZO je od početka epidemije do kraja izvještajnog razdoblja iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja platio preko 5 milijardi kuna. Iako je riječ o velikoj brojci u financijskom smislu važno je sagledati da se to ne može smatrati troškom već ulaganjem u zdravlje i liječenje naših građana koji se u konačnici odražava na uspješnost ostalih grana poput turizma, gospodarstva i drugih privrednih grana. Ujedno se na posebne nagrade zdravstvenim djelatnicima utrošilo više od 133 milijuna kuna. Sve detaljnije informacije i spomenuti pokazatelji sadržani su u izvješću kojeg ste dobili.

No unatoč svim dostupnim činjenicama o naporima koje činimo u suzbijanju epidemije u medijskom prostoru se pojavljuju određena pitanja od strane oporbenih stranaka. U cilju istinitog informiranja javnosti koristim i ovu priliku odgovoriti na neka od njih. Glede smrtnosti naših građana tijekom epidemiološkog razdoblja moramo biti svjesni šireg konteksta i određenih činjenica. Moram naglasiti da je smrt naših sugrađana iznimno tragična okolnost. No moramo i reći slijedeće. Prvo, imamo nisku procijepljenost unatoč tome što je cijepljenje dokazano najefikasnija mjera protiv hospitalizacija teških oblika bolesti i smrtnih ishoda. Od zemalja EU samo u Slovačkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj manje je osoba završilo primarno cijepljenje nego u Hrvatskoj.

Treće, imamo visoku prisutnost rizičnih faktora poput prekomjerne težine, pušenje i konzumacija alkohola koji dovode do toga da imamo vrlo visoku prisutnost rizika od smrtnosti za koronu. Četvrto, prisutnost visokog mortaliteta nažalost evidentirana je i prije pojave epidemije i to posebice u bolestima koje su ujedno i rizični čimbenici teških oblika bolesti covid-19 i stoga smrtnosti od covida. Peto, rang ljestvice mortaliteta na razini svake države imale bi smisla tek onda kad bi sve zemlje imale jednake sustave bilježenja smrtnosti, posebno smrtnosti od covida. Naime, kod podataka o smrtnim ishodima covida-19 prema kojima neki uspoređuju zemlje na dnevnoj razini ne radi se o konačnim provjerenim podacima i mortalitetu statistike, nego o preliminarnim podacima čime su moguća veća odstupanja u odnosu na različite metodologije između zemalja, a na što ukazuje i ISDS. Od trenutne smrtnosti koja ovisi o fazi epidemije da li se nalazimo na uzlaznom ili silaznom valu daleko je važnija kumulativna smrtnost od početka epidemije. Stoga usporedba trenutne smrtnosti među različitim državama koje su u različitoj fazi epidemije nema smisla. Po kumulativnoj stopi smrtnosti pojedine zemlje iz okruženja su u nepovoljnijoj situaciji od Hrvatske, a to su Bugarska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Crna Gora i Češka. Letalitet broj umrlih u odnosu na broj zaraženih je niži od brojnih zemalja u svijetu, te je podjednak sa letalitetom za cijelu Europu. Među hospitaliziranim pacijentima zbog infekcije omicronom sve je veći udio osoba kod kojih smrtni ishod nastupa zbog drugog osnovnog uzroka smrti dok je pozitivitet na SARS COV-2 usputni nalaz. Ono što je važno ako se promatraju tri osnovna parametra, a to je udio cijepljenih, starost stanovništva i ukupna smrtnost od covida-19 tada niti jedna zemlja EU nema ukupnu smrtnost nižu od covida-19 a da ujedno ima starije i slabije procijenjeno stanovništvo od Hrvatske. Dapače, Mađarska i Češka imaju višu ukupnu smrtnost od covida-19 a manje starijeg stanovništva i bolju procijepljenost od Hrvatske. Usprkos svemu o javnom prostoru i dalje čujemo političke aktere koji paušalno komentiraju smrtnost u epidemiji, negiraju bolest, negiraju učinkovitost covid potvrda negiraju učinkovitost cijepljenja i važnost testiranja, te pozivaju na masovna okupljanja tijekom epidemije. Kao čovjek i političar razumijem da živimo u demokraciji i vremenu kada svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali kao odgovoran liječnik na čelu hrvatskog zdravstvenog sustava nikako ne mogu i neću prihvatiti da se polu istinama, pa čak ponekad i neistinama građane dovodi u zabludu, nagovara na uskogrudno i sebično ponašanje i njima manipulira radi ostvarenja parcijalnih interesa. Politička utakmica ne samo na izborima nego i u međuizbornom razdoblju treba se igrati oštro, ali pošteno utemeljeno na struci i znanosti. Koristiti zdravlje građana i nacije ne samo da nije moralno već je svakako za osudu. Osvrnuo bih se i na navodno taktiziranje sa mjerama i covid potvrdama. Moramo biti svjesni da je epidemija iznimno dinamičan proces koji se ne mijenja zbog interesa Vlade ili oporbe, već zbog niza relevantnih faktora koji utječu na njen tijek od udjela necijepljenih, novo zaraženih, hospitaliziranih i nadasve opterećenosti zdravstvenog sustava. Ne treba nam referendum za covid potvrde već referendum iskrenosti. Populističko istupanje u javnom prostoru i podilaženje građanima nije domoljublje već njihovo podcjenjivanje. To nije put ove Vlade, a vjerujem i većine vas u Saboru i napustimo polemike za i protiv, djelujmo u interesu naših građana zajednički u interesu cjelokupne zajednice. Zaključno mogu reći da smo u ovom izvještajnom razdoblju unatoč izazovima četvrtog i početka petog vala donosili rješenja i poduzimali mjere i aktivnosti u cilju osiguranja maksimalne zaštite zdravlja svih građana, te omogućili učinkovito liječenje svih oboljelih bez obzira na kritičke opaske koje su bile, koje su dolazile i koje dolaze od političke oporbe, protivnika cijepljenja i drugih interesnih skupina. Još jednom poručujem vama u sabornici ali i svim hrvatskim građanima da se borba sa covidom dobiva jedino zajedništvom i znanstveno utemeljenim pristupom, cijepljenjem i poštivanjem epidemioloških mjera. Snaga zajedništva posebno je vidljiva na razini zdravstvenog sustava koji je pod najvećim izazovima pokazao svu snagu struke, medicinskog kadra i organizacije na što sam iznimno ponosan, te se nije dogodio scenarij sloma zdravstvenog sustava koji su zazivali mnogi i poneki i sa ove govornice. Epidemija je uz snagu i fleksibilnost našeg zdravstvenog sustava dodatno naglasila još jednu važnu činjenicu, izravnu vezu između javnog zdravlja i zdravlja nacionalnog gospodarstva što jasno pokazuje prošlogodišnja turistička sezona i gospodarski rast. Prema tome, zdravstveni sustav ključan je kotačić u mehanizmu napretka naše zemlje pred kojim su i najavljeni reformski koraci. Naprijed možemo jedino zajedno ujedinjeni u cilju očuvanja i osnaživanja zdravstvenog sustava i zdravlja naših građana. Uvažene zastupnice i zastupnici u ime Vlade RH predlažem prihvaćanje ovog izvješća. Zahvaljujem vam na pažnji. Zahvaljujem ministru. Imamo i dvije povrede Poslovnika prije prelaska na replike. Kolega Bulj, izvolite. Ministre povrijedili ste članak 238. omalovažavajući saborske zastupnike govoreći niz neistina. Prije svega vi ste oni koji ste kršili mjere. Možemo znati na Pelješkome mostu, u lađama u našem Jadranu sa estradnim zvijezdama. Vi ste oni koji ste išli trebaju maske u prostorima, ali kod svoga urara ulazite bez maski, družite se bez maski. Ovdje nema nikakve veze sa povredama Poslovnika. Ministar je održao uvodno izlaganje. Bilo je potpuno korektno. Iznio je svoja stajališta i ovo su čiste zlouporabe. Kolega Pavliček, izvolite. Povreda Poslovnika članak 238. vrijeđanje saborskih zastupnika, svih onih koji drugačije misle i propituju odluke Stožera i njihove mjere, njihovu efikasnost. Često se ministar poziva da trebamo zajedno djelovati u interesu građana. Često se poziva na zajedništvo. Niste li vi djelovali u interesu građana kada ste bili kod vašeg urara bez maske na licu?

Ministre Beroš, ne odlučujete vi treba li nam referendum nego odlučuju hrvatski građani koji su rekli da nam treba referendum. To vam je demokracija. A ja ću vam dati priliku da imao referendum iskrenosti i da pokažete hrvatskoj javnosti da se bavite činjenicama i znanošću, a ne političkim odlukama. Koji egzaktni parametri trebaju biti zadovoljeni, dakle broj hospitaliziranih, broj umrlih, broj zaraženih ili opterećenost zdravstvenog sustava da biste vi ove mjere ukinuli? I drugo pitanje, vaše istraživanje vam je pokazalo da i cijepljeni prenose virus. Dakle, medicinsko osoblje je također, bilo zaraženo koje je bilo cijepljeno, pa i operiralo u operacijskim salama. Zašto niste iskoristili rezultate tog istraživanja da testirate svo medicinsko osoblje i time zaštitite naše bolesnike, najranjiviju društvenu skupinu i smanjite smrtnost? Dakle malo me čudi vaš istup.

Nadalje, osobno sam se potrudio da vam iz Ministarstva stignu odgovori na vaša zastupnička pitanja, ne samo zbog toga da ne bi bilo prigovora da oni kasni, nego i zbog toga što su ti odgovori stručno utemeljeni i dali su vam mogućnost da proučite te odgovore i nešto iz njih shvatite. I drugo, da, napravljeno je ispitivanje koje pokazuje da cijepljeni 3 puta manje prenose virus na ostale. Struka je ta koja definira što i kako napraviti. Napravljeno je istraživanje koje je u potpunosti [[Upadica: Hvala vam.]] potvrdili naš raniji stav. Hvala. Kolegice Selak Raspudić, ponovo povreda Poslovnika. Ministar je eksplicitno priznao pred hrvatskom javnošću da nema pojma kada će i pod kojim parametrima ukinuti važeće mjere. Vjerojatno kad HDZ-u osvane novi sunčan dan i bude trebalo otvoriti još jedan most, a necijepljeno osoblje se testira za razliku od cijepljenog. Ako možete testirati sve javne službenike, [[Upadica: Kolegice Selak Raspudić, molim vas.]] kako ne možete imati kapacitete da testirate svo medicinsko osoblje? Dobivate sada drugu opomenu i sada nažalost, najavit ću da ću od sada davati opomene već tijekom iznošenja povrede Poslovnika jer se ovdje radi sada već o nekoliko evidentnih kršenja Poslovnika, namjernih, svjesno se ulazi u replike, a ne u povrede Poslovnika i to jednostavno destruira raspravu pa ćemo sada malo oštrije onda davati opomene. Sada je na redu kolegica Burić, izvolite. Moram naglasiti da je cijepljenje svakako najveći medicinski uspjeh 20. st. i da je njime spašeno najviše ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije i to je činjenica. Ono što također, moram spomenuti da cjepivo čuva život, zdravlje i glavu, da je dokaz za to i 71% necijepljenih u ukupnom broju umrlih u prošlom izvještajnom razdoblju, to je bilo 78% Slažem se također, s vama da je zloporaba bolesti u političku svrhu i propagandu iznimno, iznimno opasna i štetna po život i zdravlje, što u konačnici može rezultirati i smrću. Međutim pitanje koje ću vam postaviti odnosi se na necovid pacijente, na necovid zahvate, posebice one hitne, onkološke bolesnike, hitne operacije, hitne zahvate, Poštovana i uvažena saborska zastupnice. Sve stoji što ste rekli, a kada je riječ o hitnim, prioritetnim, necovid, onkološkim bolesnicima, vulnerabilnim skupinama, to je problem s kojim smo se susreli već na početku epidemije. Puno tog smo naučili u ove dvije godine, puno toga se i promijenilo od prvih spoznaja o ovom virusu, promijenili su se i neke varijante, došle su nove, zaraznije i tim izazovima se iz dana u dan, s njima se nosimo i na njih odgovaramo. Upravo naglašavamo čitavo vrijeme da je, i pročitao sam u našem Izvješću, da je pružanje zdravstvene zaštite necovid pacijentima postao prioritet, osim možda u prvih nekoliko mjeseci epidemije na početku dolaska ovog virusa. Međutim vrlo brzo smo jasno detektirali da je pružanje zdravstvene zaštite ostalim pacijentima iznimno važno, stoga i moj potez od pred nekoliko mjeseci je kad sam pitao zdravstvene ustanove o statusu njihove obrade, [[Upadica: Hvala vam.]] onkoloških bolesnika i drugo. Kolega Bulj, izvolite. Da su Covid potvrde besmislene i da i cijepljeni prenose zarazu vi to potvrđujete. Tako npr. sa u Saboru tko je cijepljen, ima Covid potvrdu može prenijeti zarazu za one koji su testirani, tako da slobodno u biti, ozakonjeno je da prenose zarazu i to druge države već uočavaju i ti besmislene Covid potvrde ukidaju. Ne samo iz aspekta ovoga, medicinskog nego iz aspekta gospodarstva. Vidimo što se događa. Vidimo da medicinsko osoblje nije najbolje bilo zaštićeno jer su oni koji su imali Covid potvrdu, liječnici, medicinsko osoblje mogli prenositi na pacijente zarazu. Trebali ste zaštiti taj sustav, a niste. Ja imam primjer u gradskoj upravi grada Sinja gdje cijepljena osoba koja se drži mjera je donijela zarazu i prenijela ih na sve ostale. Što kažete za Covid potvrde? Poštovani i uvaženi saborski zastupniče. Zanimalo bi me koje su to zemlje ukinule Covid potvrdu? Ja nemam takvih informacija, osim možda Velike Britanije. Dakle ovako. ... [[Upadica se ne čuje.]] Covid potvrda i to govorim od početka, ... [[Upadica se ne čuje.]] to govorim, ma naravno. To govorimo od početka ne štiti apsolutno, ne predstavlja apsolutnu sigurnost ali predstavlja jednu optimalnu sigurnost s obzirom na ono što se ulaže. Dakle, cijena testiranja, sam proces testiranja nisu zahtjevni, a pružaju određenu sigurnost i da činjenica je da ponekad i cijepljeni prenose zarazu u daleko manjoj mjeri. Sve je to uzeto u obzir pri zaštiti zdravstvenog sustava, ali vi ne razumijete i slijedeće da liječnici kada rade sa svojim pacijentima rade u zaštitnoj opremi, dodatno su osigurani. Prema tome, epidemiološka struka je [[Upadica: Hvala vam.]] napravila sve da zaštiti zdravstveni sustav. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, uvaženi suradnici pa evo u posljednje 2 godine od pojave korona virusa u svijetu je umrlo 5 milijuna i 700 tisuća ljudi. Svjetski zdravstvenici, farmaceutske tvrtke krenule su u trku tko će prije osmisliti što kvalitetnije cjepivo za ovu bolest kako bi zaustavili ovu pandemiju. I kao što možemo vidjeti imamo više vrsta cjepiva ona štite, ona smanjuju i smrtni ishod i teže oblike bolesti, naravno još uvijek nisu idealna ali zato zanima me koliki je još jedanput da čujemo postotak onih koji su necijepljeni među umrlim stanovnicima i još jedno pitanje američki vojni istraživački institut testira …/nerazumljivo/… korona virusno cjepivo znači koje bi bilo za sve oblike, tako bar su iscurile informacije koje bi trebalo zaštiti od svih sojeva dosada poznatog korona virusa pa evo to bi bilo da se to možda uspjelo da je svjetsko znanstvenici su uspjeli napraviti jedno cjepivo bilo bi možda bolje i bili bi sada zaštićeniji. Izvolite odgovor. Poštovani saborski zastupniče, da to bi bilo optimalno i znanost i struka će dati daljnje napore da do takvog nečeg dođe. Kada, je vrlo veliko pitanje, a poglavito u kontekstu razvoja mogućnih potencijalnih novih varijanti kada je to jedna trka bez kraja jer dođe novi virus, razvija se novo cjepivo i tako. Ono što imamo sreću kao svjetska populacija je činjenica da i na cjepiva koja su dizajnirana za ranije viruse nove varijante reagiraju. Ne u apsolutnom iznosu jer ni jedno cjepivo ne štiti u opsegu od 100%, ali nas štite. Štite nas poglavito od teških oblika bolesti i štite nas od smrti. Dakle, to je jedna apsolutna činjenica koju treba svakako uvažiti. Cjepivo je ono što je doseg civilizacije i što spašava mnoge živote i stalno ponavljajmo od travnja kada je cjepivo postalo široko dostupno jer je naporima vlade nabavljena dovoljna količina cjepiva koje je besplatno, ono je svima na raspolaganju i sačuvalo bi mnoge živote [[Upadica: Hvala vam.]] da su se ljudi cijepili. Poštovani ministre, evo kao resorni ministar imam jedno jednostavno pitanje. Znate li koliko je danas ljudi oboljelo od karcinoma pluća u Hrvatskoj ili od raka debelog crijeva ili koliko je ljudi danas dobilo infarkt ili koliko je djece danas oboljelo o šarlaha? Odgovor je ne znate, ali znate koliko je ljudi danas oboljelo od Covida-19. Smatram da je samo stvorena jedna psihoza. Zar nije krajnje vrijeme da se promijeni pristup prema ovoj bolesti posebice sada kada imamo ovu omikron varijantu jer je znanstveno dokazano da su njezini simptomi slabiji, a posebice što se tiče smrtnog ishoda. Naime, daljnjim bombardiranjem, svakodnevnim vijestima o Covid-19 bojim se da ćemo imati sve veći broj ljudi koji će završiti na antidepresivima i na psihijatrijskom liječenju, a da ne, zanemarujemo s druge strane sve ove ostale bolesti koje ste i vi spominjali. Poštovani saborski zastupniče, život nije stao, ljudi se razbolijevaju i dalje. U ovom trenutku ne znam koliko je danas oboljelo ljudi od karcinoma pluća, ali to mogu saznati. Ono što govorim već neko vrijeme sam, mjesec i pol dana najmanje, a ponovio sam i danas uvodno da nam slijedi epidemija isto tako onkoloških bolesti na koju se spremamo i koje smo svjesni. Međutim u ovom trenutku doista radimo sve da nacionalni preventivni programi idu, da se realiziraju usprkos jeku pandemije. Ono što vi i ja zajedno možemo napraviti kao što sam spomenuli rak pluća i rak debelog crijeva, ova vlada i RH ima sjajne preventivne nacionalne programe ranog otkrivanja i raka pluća koji je implementiran pred oko godinu i pol dana za sve one koji imaju predispoziciju i raka debelog crijeva. Prema tome, pozovimo te ljude koji dobijaju poziv na kućni prag da se odazovu na preglede koji spašavaju život. Ljudi se slabo [[Upadica: Hvala vam.]] odazivaju to je problem. Uvaženi ministre, paušalne i neistinite informacije su bitno pridonijeli tome da imamo i manji broj cijepljenih u odnosu na druge europske zemlje i da sama ta borba sa koronom je puno otežana pogotovo stručnjacima i ljudima kojima je to struka i koji su na najbolji mogući način se nosili sa ovom pandemijom. Jednu od neistina koju smo čuli jutros, a nekoliko je puta ponovljena sve ono što se više puta ponovi kao neistina nažalost postaje istina. Neistina koju je iznosio zastupnik Bulj i to već 2 puta u svom izlaganju je da je većina zemalja ukinula Covid potvrde, pa evo ja vas molim da nam nabrojite koje su to europske zemlje ukinule Covid potvrde, a koje još čekaju na tu, na tu odluku. Ma gledajte ovako, dakle da paušalne ocjene postoje i doista mi nije jasno tko to je ukinuo Covid potvrde. Velika Britanija nije u EU i to znamo, Danska je nešto razmišljala međutim još nije ukinula. Osim toga neke zemlje koje imaju daleko viši stupanj procijepljenosti doista razmišljaju ali o promjeni načina Covid potvrde ne njihovom ukidanju. U konačnici oni su instrument Europske komisije, one služe za prekograničnu komunikaciju. Znači tko bi ukinuo pravo svojim građanima da se kreću Europom, nitko. Osim toga ja ću vam reći od početka testiranja u državnim i javnim službama napravljeno je milion 664 tisuće 780 testiranja pozitivnih je bilo 116311 građana. Molim vas slušajte me svi posebno oporbeni zastupnici koji su protiv covid potvrda. Ti ljudi nisu znali da su bolesni, testirani su. Zbog potrebe testiranja za državne i javne službe saznali su da su pozitivni, izolirani su. Molim vas to možete, zanimljivi su podaci ali pokušajte ih uklopiti u iduću repliku. Bilo bi vrlo zanimljivo da ih ponovite. U proračunu RH za 2022. za Ministarstvo zdravstva je predviđeno 6,4 milijarde manje nego u 2021. godini. Taj cijeli proračun za 2022. je zapravo jedan non covid proračun kao da je epidemija daleko iza nas. Međutim, istina je potpuno drugačija i tragično drugačija što svi znamo. Po tom broju umrlih, a nije trebalo biti tako, nije doista trebalo biti tako, no dobro.

Poštovana saborska zastupnice proračun nije jednostrana priča. Proračun je iznimno teško napraviti pogotovo u okolnostima globalne pandemije i izuzetnim naporima cijele Vlade ovdje je predstavljen. Mislim da je dobar i mislim da će zdravstveni sustav kao i do sada svaki puta i svaku godinu uključujući i prošlu odgovoriti i na financijske zahtjeve. Ali isto tako spremamo i utemeljena je reforma zdravstvenog sustava koja će promijeniti paradigmu financiranja zdravstvenog sustava, ne nikako na štetu hrvatskih građana i osiguranika ali na jedan način koji će mjeriti ishode liječenja, koji će uvesti određene racionalizacije i uvesti u red u do sad zapušteni zdravstveni sustav. Prema tome, uopće ne sumnjam da će ova Vlada kao i do sada naći načina kako riješiti sve izazove pogotovo one financijske u zdravstvu. Evo svi znamo kako je ovaj novi soj corona virusa omicron galopirajući, kako se brzo širi, kako se ljudi brzo zaražavaju, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Onako razmišljajući s jedne strane možda je to i dobro, možda ćemo tako prije steći kolektivni imunitet i doći ja bih rekla do kraja, ali barem pred kraj ove pandemije.

Poštovana saborska zastupnice, da aktualna trenutna epidemiološka situacija i dalje je izazovna. Međutim, bilježimo da osmi dan za redom ukupne brojke testiranih u posljednja 24 sata i PSR i antigenskih padaju. Današnji pad je za 21,86% a počeo je 27.1. sa 3% pa potom 6%, sljedeći dan 9, 14, 10, 11, 17 i naposljetku 21% To je dobar znak i pretpostavljam da će predstavljati jedan trend. Ono što ste i sami rekli ne znamo još i ne možemo tvrditi kako će se stvari dalje odvijati. To je kolega Grbin na početku dobro detektirao. Ovaj omicron u ovom trenutku iako ima i 4 nove podvarijante je doista virus i varijanta virusa koja se brže širi ali na sreću u ovom trenutku do sada uzrokuje lakše kliničke slike. Druga je stvar što Republika Hrvatska ima puno necijepljenih i starijih koji su potencijalna meta i za teže kliničke slike. Međutim u ovom trenutku je to tako. Hvala lijepa predsjedavajući. Gospodine ministre, evo pitao bih vas odakle vam novci kad znamo koje su dubioze u vašem ministarstvu da idete testirati djecu ako sami ste sada rekli da omicron ne ostavlja velike posljedice pa čak ni na odrasle, srednje dobi ljude, a pogotovo ne na djecu. Odakle vam novci za testiranja? Zašto plaćate ta bespotrebna testiranja, a na primjer nemate lijekove u bolnicama za Palčiće? Da ne govorim da nema sistematskih pregleda za branitelja koji u prosjeku umiru sa 54 godine. Sve je stalo zbog corone. Po bolnicama nema sistematskih pregleda. Prosjek godina je 54 što je puno niži prosjek od covida-19 koji je prosjek smrtnosti. Pa molio bih vas gospodine saborski zastupniče da se malo bolje informirate kada dotičete ovu temu. I prije ste o tome govorili pa je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa jasno izreklo svoj stav. Drugo, kome fali kakav lijek? Palčići? Dobit će lijekove. Problem je proizvodnja tog cjepiva koje je kasnije došlo i javni tender Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nije se mogao realizirati. Stoga su bolnice dobile jasnu uputu da mogu same nabavljati te lijekove i to čine. Znači problema nema. Drugo, nitko ne želi testirati djecu da bi proizveo trošak, međutim zdravlje košta. Testiranje djece je epidemiološka odluka ne samo zbog zdravstvene sigurnosti, nego i zbog prisustvovanja nastavi.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre evo i na tragu pitanja o prethodnom pitanju kolege evo svjesni smo kako je velik broj oboljele školske djece i one u samoizolaciji, te je zbog toga organiziranje nastave u najmanju ruku komplicirano. Očekuje se sada evo početak uvođenja testiranja djece prije odlaska u školu te je osnovna namjera te akcije dakle da što više djece u razredima i odnosno da ih se ne šalje u samoizolaciju. Mislite li da je to nešto što smo kao država osmislili i prvi provodimo i koje benefite očekujemo od te mjere. Hvala vam poštovana saborska zastupnice što ste mi dali priliku nastaviti se na raniji odgovor jer doista osnovni razlog uvođenja testiranja je djece da oni budu prisutni na nastavi. Ovako ako su u kontaktu sa pozitivnim su doma u izolaciji, samoizolaciji, nisu na nastavi. Cilj ove vlade i svih vlada u Europi je nakon što smo vidjeli online nastava nije dobra da su djeca čim više u školi. Košta, to je činjenica međutim bezopasno je i relativno sigurno. Stoga testiranje nije novina, radi ga 16 država u Europi u Lihtenštajnu je to svakodnevno, u Austriji mislim 3 puta dnevno, u Njemačkoj 2 puta dnevno i svugdje je kao i u Hrvatskoj fakultativno. To je napravljeno za dobrobit djece. Puno sam slušala vaše izlaganje i spominjali ste dakle da je i zdravstvenim radnicima omogućena psihološka pomoć zbog tog burnout-a znači, zbog tog sagorijevanja mislim da je ono što će vam oni na to reći hvala, ali to je mjera kao da gladnom kažete da meditira. Znači nije riječ o tome da se ljudima treba pružati psihološka pomoć nego se uistinu omogućiti da ti ljudi dobiju nekakvu kompenzaciju. Ako naša zemlja kao što ste više puta rekli nema nekakva značajnija sredstva da se da taj Covid dodatak iako druge zemlje itekako daju znači dodatke na plaću onda je potpuno nerazumljivo 2 godine nakon što smo sad već u koroni zašto se ne omogući beneficirani radni staž.

Poštovana i uvažena saborska zastupnice, mi smo na istom tragu. Borili smo se za Covid dodatak koji iznosi 10% od osnovice za ono vrijeme koje je provedeno u radu sa Covid bolesnicima i to je ono što Hrvatska država u ovom trenutku može dati do sada 133 miliona kuna. Međutim, već smo razgovarali o uvođenju beneficiranog radnog staža. Nije ni da ja nisam o tome razmišljao, međutim ukoliko smo vam jasno rekli koji je put ne znam zašto uporno inzistirate tu u saboru i prema vladi. Dakle, prema zakonu koji je sada vrijedeći put ka reguliranju beneficiranog radnog staža počinje određenim akcijama sindikata, određenim elaboracijama itd., to je pravi put, krenimo tim putem, nemam ništa protiv čak dapače samo moramo poštovati pravni put. Hvala gospodine predsjedniče. Ministre imam 3 kratka pitanja. Koliko je do sada učinjeno testiranja u državnim i javnim službama, koliko je od tih ljudi bilo pozitivno, a i na kraju koliko se na taj način spriječilo da se zarazi više ljudi da nisu bili testirani o njima ne bi ništa znali.

Dakle, ponovit ću testirano je ukupno milion 664 tisuća 780 osoba zbog potrebe prisustvovanja radu u državnim i javnim službama.

Uvaženi ministre slažemo se svi da je zdravlje građana najvažnije, vjerujem da se svi slažemo da je visoko na ljestvici očuvanje gospodarstva. Naime, pred nama je turistička sezona doći će jako brzo, jedan od glavnih prihoda građana pogotovo onih na Jadranu, ali i državnog proračuna indirektno mnogo šire.

Cijenjeni saborski zastupniče iznimno važno pitanje. Stoga i stožer i Ministarstvo turizma ozbiljno shvaća ovaj problem. Ne netko, nego sam sam rekao u Splitu preko, pred oko mjesec i pol dana da je mogući jedan od kriterija koji će Europska komisija uzeti uz obzir prilikom davanja preporuka svojim građanima za ljetovanje je i stopa procijepljenosti domicilnog stanovništva. Ako to bude tako mi smo u problemu. To moramo shvatiti kao turistička zemlja. Naše konkurentne turističke zemlje rade na tome, svjesnije su toga poglavito u našim jadranskim županijama ljudi moraju biti svjesni da žive od turizma. Ukoliko to doista znači stopa procijepljenosti bude jedan od kriterija mi ćemo tu loše proći. I stoga iznimno važno pitanje, uzimajmo ga iznimno važno ali istovremeno apeliramo na javnost i na, poglavito žitelje onih turističkih područja naše zemlje da uzmu to kao mogućnost. Idemo na kolegu Sobotu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre u Hrvatskoj je umrlo gotovo 14000 ljudi u covid pandemiji koji su povezani zapravo sa covidom. Iako ste se vi u svome izvješću dotakli određenih parametara koji su utjecali na smrtnost tih ljudi, pa budite ljubazni pa nam odgovorite zapravo i dajte nam još jasnije obrazloženje koliko je njih vezano zapravo ta smrtnost uz cijepljenje, necijepljenje, neke druge bolesti ali spomenuli ste i neke načine stila života. Poštovani saborski zastupniče dobro ste sve rekli osim što niste uvrstili i starost. I upravo je to ono što je važno, međutim cijepljenje odnosno necijepljenje je daleko najvažniji faktor daleko, daleko najvažniji. Na žalost ovih tragičnih smrti koja se desila od travnja kada je cjepivo postalo dostupno se mogla izbjeći ne sve, ali dobrim dijelom. Stoga je loše to što se ne cijepimo. Reći ću vam ono što sam malo prije ponovio, da ako se kompariramo s obzirom na starost populacije, ukupnu procijepljenost i isto tako ukupnu smrtnost reći ću vam da u Europi nema zemlje koja ima nižu smrtnost a starije stanovništvo ili manje procijepljeno stanovništvo. To je osnovno važno. Osim toga, reći ću vam još nešto ako sad ne, nastavit ću kasnije. Omicron mijenja malo paradigmu. Sada zaprimljeni u bolnici najčešće ipak direktno ne umiru od komplikacija te bolesti, nego od svojih osobnih bolesti i to je ponukalo sve nas skupa da počnemo diferencirati one koji su umrli sa i od. Ali ako bude prilike reći ću. Ove važne stvari prije kažite ne u rezervnom vremenu jer su zanimljive, ali ja se moram držati pravila. Poštovani gospodine ministre, prije svega zahvaljujemo svom medicinskom osoblju posebno bolničkom koji sada spašavaju ljudske živote. I zahvaljujemo svima koji potenciraju beneficije koje im trebate dati a sada na goruče stvari. Zašto vaš gospodin Capak ovdje prisutan već godinu i pol dana mi cijepimo koliko znam i vidim naše građane, a oni, naravno oni su skeptični, vi ih zovete antivakserima vi ih čak neki od vas ste prozivali da im se ne smije dati pristup bolnici, a ti ljudi nemaju uopće pristup da vide kako to i što je moguće uz taj lijek, uz to cjepivo biti kao nuspojava. Evo ovdje imam mnoštvo papira za različite lijekove andole, kapi za nos, gaurane, preparate i svugdje piše moguće nuspojave. Zašto nemamo za cjepivo moguće nuspojave? Di je to? Izvolite odgovor. Poštovani i uvaženi saborski zastupniče krivo ste informirani. Svaki lijek pa tako i cjepiva protiv bolesti covid-19, imaju svoj popis nuspojava, imaju i svakodnevno se prati na dnevnoj bazi, dakle mogućnost pojave novih.

Prema tome, nemojte brinuti o tome. Ali je činjenica i ovo što ste vi rekli, da svaki lijek od običnih analgetika, antipiretika, antibiotika ima moguće nuspojave koje su čak i značajnije i opasnije od nuspojave ovog cjepiva. Kolegice Murganić, izvolite.

To su stariji naši građani. Moje pitanje se odnosi na to što je dodatno učinjeno da se dopre do te populacije od strane ministarstva, od strane Stožera. I drugo pitanje da li znate da bivši, da li znate što je bivši član vladinog znanstvenog savjeta a uža specijalnost mu je javno-zdravstvena gerontologija davao preporuke upravo na zaštiti te populacije, koje mjere i da li je mogao učiniti više osim što sada u javnosti vrlo jasno iznosi neutemeljene kritike radu Stožera i izvršne vlasti. Poštovana saborska zastupnice, pa Ministarstvo zdravstva napravilo je nekoliko koraka kada je riječ o starijem pučanstvu pogotovo starijim ljudima sa komorbiditetima. Rekao sam već u svom izvješću patronažna služba u koordinaciji sa obiteljskom svakodnevno je na terenu, obilazi starije bolesnike, objašnjava prednosti cijepljenja, obišli su kao što sam rekao 54000 međutim cijepilo se samo 18000 što govori da ti stariji ljudi su utemeljeni u svojoj namjeri da se ne cijepe što je loše, jer zbog toga mogu izgubiti svoj život, završiti u bolnici, završiti na respiratoru.

Kolega Pavić Marko. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Pa htio bih se još vratiti na covid potvrde. Dakle, covid potvrde su donešene Uredbom Vijeća i Parlamenta. Ni jedna država ih još nije ukinula. Hrvatska je bila među prvih desetak zemalja koja je uvela covid potvrde, ali kao isto certifikat sigurnosti ali i mobilnosti na način da smo osigurali kvalitetnu turističku sezonu. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti ali mi smo upravo radi implementacije covid potvrda imali dobru turističku sezonu.

Na koji način i kako ide korištenje tih sredstava i koliko očekujete da će biti iz Višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno iz standardnih EU fondova za zdravstvo? Pa ovo što ste rekli je činjenica. Doista, mi smo dijelom zahvaljujući i upotrebi Covid potvrda imali tako uspješnu sezonu i one su instrument EU komisije, prema tome svi oni koji govore o njihovom ukidanju u ovom trenutku kalkuliraju. Moguće se i dogodi da omikron doista promijeni paradigmu ove epidemije i da stvari krenu bolje i da ćemo svi odustati od mjera, međutim svjedočimo da se u nekim zemljama poput Velike Britanije iz političkih razloga sada ukidaju mjere. Druge zemlje su puno trezvenije iako imaju bolju epidemiološku situaciju i višu stopu procijepljenosti pa ne brzaju sa zaključcima. Mi apsolutno nismo u takvoj situaciji. Nemamo dovoljno procijepljenih, pocijepljenih, omikron je još tu, nešto nas je kasnije zahvatio taj 5. val, prema tome, moramo se ponašati doista odgovorno i racionalno. Upotreba Covid potvrda ima svoje limitacije, mijenja se njena uloga u okviru novih varijanti virusa [[Upadica: Hvala vam.]] ali u principu ostaje njen značaj. Poštovani ministre, pažljivo sam slušao vaše izlaganje, pogotovo kad ste objasnili uzroke visoke smrtnosti u Hrvatskoj, to je jako važno znati i hvala vam na tome. Međutim moje pitanje se odnosi na ovu strategiju, na razini EU. Dakle vidimo da strategija cijepljenja sa booster dozama nije niti primjerena niti održiva. To nije paušalna ocjena moja nego to govori Svjetska zdravstvena organizacija.

Iznimno važno kompleksno pitanje, nije moguće dati odgovor u ovih minutu. Ono što je potpuno istinito i što ste dobro detektirali, dolaze nova varijante koje manje odgovaraju na ranije napravljena cjepiva. Pazite, sama svjetska zdravstvena koju ste sada spomenuli tvrdi da 3. docjepna booster doza štiti i u omikron i u delta slučajevima od teških oblika bolesti i smrti. To je dostatno da bi stariji ljudi zaštitili svoje živote. Vjerujemo da će možda omikron bit taj game changer koji će promijeniti igru i paradigmu koji će nas sve u jednom kratkom periodu imunizirati, stvoriti aktivni imunitet te se virus neće imati više gdje širiti i da će pandemije jenjavati. To bi bilo optimalno, prema tome, nemoguće je predvidjeti u kojem smjeru će to ići. Kada se radi o toj strategiji, da, mislim da je to ispravno. Ministre, hvala vam. Molim vas, držimo se minute. Meni je doista drago da vi to prepoznajete osobito zato što sva istraživanja pokazuju da su ugrožene skupine djece i mladih ponajviše i osobito zato što i prije pandemije i u ovom trenutku skrb za mentalno zdravlje djece i mladih je stvarno na niskim granama. Evo, prema listama čekanja, u KBC-u Zagreb čeka se 94 dana na pregled, u Dječjoj bolnici u Klaićevoj 108 dana, u Puli 367 dana na prvi pregled dječjeg psihijatra. Sad, obzirom na nacionalnu strategije za zaštitu mentalnog zdravlja čekamo od 2016., priznat ćete da nam to baš ne ostavlja puno prostora za optimizam, zanima me koje konkretne korake planirate poduzeti kako bi se dobro nosili sa pandemijom mentalnih poremećaja koja nam slijedi u mnogim skupinama, ali prije svega, kod djece i mladih. Ne planiramo činiti nikakve korake. Mi smo ih već učinili. Pitajte mog državnog tajnika Bašića koliko puta u zadnjih 2 mjeseca sam ga pitao kada će zaživjeti nacionalna strategija razvoja mentalnog zdravlja. Zbog određenih administrativnih okvira, ona je pred usvajanjem, dakle mogu najaviti s ovog mjesta usvajanje u roku od nekoliko tjedana, ako bude sve u redu. Doista sam inzistirao na tome, kao što sam inzistirao na tome jer sam još kao pomoćnik ministra bio svjestan problematike dječje psihijatrije i Kukuljevićeve i Klaićeve, da se počne izgradnja, dogradnja, baš kod vas na Rebru jednih dodatnih kapaciteta u okviru dječje psihijatrije, međutim Covid je opet i to pokrenuo. Mislim da ćemo novom dječjom bolnicom koja je utemeljena, za koju je studija izvodljivosti gotova riješiti i to pitanje. Međutim, prije svega, nacionalna strategija razvoja [[Upadica: Hvala vam.]] mentalnog zdravlja moj je imperativ. Nezavisno, evo ga, često od populizma, u javnom prostoru na temu kvalitete hrvatskog zdravstva koje ćemo danas čuti, meni je jedan od relevatnijih podataka je da u njegovom radu da preko 200 tisuća naših građana, iako su otišli u mnoge zemlje EU i dalje koristi usluge našeg zdravstvenog sustava.

I to je problem određeni koji postoji, nije ga moguće lako riješiti jer osiguranje na europskoj razini međusobno ne mijenja, ne izmjenjuju sve podatke prema tome nije moguće vidjeti da li je netko od naših ljudi koji su otišli raditi u inozemstvo tamo prijavljen na nekakvo zdravstveno osiguranje, vjerojatno je međutim pitanje je opsega.

Kada je riječ o našem planu načelno ga imamo. Međutim ne možemo sada raditi detaljne planove i govorimo vam već 2 godine da mi iz dana [[Upadica: Hvala vam.]] dan evaluiramo niz parametra koji su od osnovne važnosti za procjenu danih mjera. Hvala lijepo poštovani predsjedniče sabora.

Ulaskom u studeni prošle godine kako je naravno kretala inicijativa prema građanima da se cijepi i uvođenja odluke o uvođenju Covid potvrda u javne službe i pristup istima podaci o umrlima po cijepnom statusu više se javno ne objavljuju. Dakle, nije moguće naći podatke o umrlima prema cijepnom statusu odnosno postoji tamo samo jedna Excel tablica u kojoj se tražena statistika ne vodi.

Poštovani saborski zastupniče meni nije poznata informacija da se to ne objavljuje, evo uzeo sam naočale jer ja svakodnevno dobivam izvješće o cijepnom statusu preminulih pa ću biti slobodan pročitati vam jučerašnji.

Hvala lijepo. Uvaženi ministre protekla 3 mjeseca na što se odnosi ovo izvješće prošli smo zaista jedno možda i najburnije razdoblje u borbi protiv pandemije. Na jednoj strani zdravstveni sustav, stožer, na drugoj strani nažalost pojedini političari, narodni zastupnici postali su narodni liječnici. Narodni liječnik Bulj, narodni liječnik Grmoja, narodni liječnik Raspudić šalju sasvim oprečne poruke u odnosu na ono što govori zdravstveni sustav. Nažalost i danas ustraju na tome i kažu treba ukinuti sve. Sjetimo se što su radili, dok su oni zazivali slobodu, koncepte druženja na drugoj strani posebno KBC Split zazivao je dodatne snage posebno u zdravstvu da bi sačuvali sustav. Imamo i nažalost loše rezultate. Pa moje pitanje je sada što trebamo raditi, trebamo li i dalje slušati te narodne liječnike koji sutra zazivaju ukidanje svih mjera i potvrde i cijepljenja i nenošenja maski ili ćemo i dalje slušati znanost odnosno liječnike, zdravstveni sustav kako bi na neki način [[Upadica: Hvala vam.]] što prije izašli iz ove pandemije. Uvaženi saborski zastupniče ma to mi je sve skupa vrlo jasno. Meni je samo žao da nema sad osoba koje tu vrlo rigidno zastupaju određene stavove jer ne zbog toga što sam ja tu, ja i nisam epidemiolog ali ipak čitam nekakvo izvješće iz kojeg bi se dalo nešto čuti, nekakva statistika, nekakva evaluacija koja ukazuje da li cijepljenje je dobro, da li nije dobro. To su istiniti podaci. Stoga mi je žao što tih saborskih zastupnika i zastupnika nema sada tu da razjasnimo neke dileme ukoliko uopće postoje. Među znanstvenicima i stručnjacima one ne postoje. Da li su oni dio populizma i dobivanja nekakvih političkih poena to ne znam, ali ovakvo ponašanje me navodi i na takav zaključak.

To mogu govoriti samo oni koji ili nemaju dovoljno kliničkih, medicinskih znanja i saznanja ili pa se namjerno bave populizmom, politikantstvom i šire fake news. Međutim, kritika vama. Odlučili ste se na testiranje cijepljenih zdravstvenih djelatnika u jednom mini projektu 1.500 ljudi, niste dovoljno javnosti prezentirali te rezultate da i cijepljeni u manjoj mjeri se mogu zaraziti odnosno prenijeti virus i niste prihvatili naš amandman na proračun, a prije toga sam vam o tome govorila i na aktualcu u 11. mjesecu prošle godine da se u jednom projektu znači kroz 2 tjedna, 2 puta tjedno testiraju i cijepljeni zdravstveni djelatnici.

hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana uvažena saborska zastupnice hvala vam na potvrdi moje konstatacije da cijepljeni zdravstveni djelatnici doista tako ne šire zarazu na svoje bolesnike kao što neki tvrde jer smo napravili sve da to ne bude tako. Ukoliko nisu zamolit ću ravnatelja da dostavi vam egzaktne podatke jednog pilot istraživanja međutim koje je dalo relativno zadovoljavajuće podatke, vrlo su upotrebljivi. I treće odgovor na vaše pitanje da li će se što mijenjati je isti odgovor koji ja svakodnevno postavljam struci, a struka mi daje odgovor. U ovom trenutku struka mi ne javlja da je potrebno bilo što mijenjati oko sigurnosnih mjera u zdravstvenom sustavu. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani ministre. Varaždinska bolnica je od početka pandemije bila među najopterećenijima, kao što znamo i usprkos i nažalost opstrukcijama lokalnog HDZ-a, ali uz veliku pomoć i rad i trud i zaposlenog osoblja i bivšeg ravnatelja, ali i vas osobno kao ministra, moram zaista reći, mi smo to uspjeli prebroditi. Sada je lokalni HDZ, na koji se ponovno vraćam smijenio nestranačkog ravnatelja, vrhunskog neurokirurga i postavio svoj lokalni HDZ-ov kadar, čovjeka koji je diplomirao sestrinstvo i koji je usput i načelnik općine Bednja jer je usput, ravnatelj bolnice, teško je reći. Dakle, varaždinska bolnica je 5. najveća bolnica u Hrvatskoj i danas ima izrazito veliki broj hospitaliziranih, visoku stopu smrtnosti.

Uvažena saborska zastupnice. S obzirom da je riječ o županijskoj ustanovi, dakle čiji je osnivač i vlasnik županija, doista ne mogu utjecati na izbor ravnatelja. Nisu mi poznate okolnosti niti sam siguran da raniji ravnatelj nije otišao zbog činjenica je želio otići. Ne znam doista, ali je moj kolega neurokirurg pa ga znam i doista tvrdim da je bio vrhunski stručnjak i da je dobro vodio tu bolnicu. Svakodnevno smo i nadalje u komunikaciji sa ravnateljem sadašnjim varaždinske bolnice, doista se trudi, situacija je pod kontrolom, bili smo nedavno u posjeti Varaždinu gdje smo posjetili i novosagrađeni OHBP, izgleda impresivno, oni su dio tih kapaciteta, čini mi se, čak i uredili za prihvat Covid-19 pozitivnih bolesnika, u ovom trenutku situacija sa Covid krizom u Varaždinu, hvala Bogu, nije krizna, ako bude, opet ćemo pomagati. Nemam nikakvih podataka o disfunkcionalnostima u ovom trenutku u varaždinskoj bolnici. Kolega Lenart. Zahvaljujem poštovani ministre. Poslovica kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Kada je virus ovakav, onda je teško spriječiti, pa se mora liječiti, a što se prije krene sa liječenjem, mislim da je bolji ishod za pacijenta. Mislim da se dosta griješilo u primarnom zdravstvu, mislim da Ministarstvo nije radilo sa primarnim zdravstvom jer često puta se je prođe i do 5 dana do testiranja, pa možda još 2 dana do liječnika, a liječnici opće prakse kažu, simptomatska terapija, svi se baš ne razumiju najbolje u simptome i onda se često razviju teže slike tamo gdje ne bi trebale, teže kliničke slike.

Poštovani saborski zastupniče, pa postoje vam smjernice za bolničko liječenje bolesnika od Covid-19. Mislim da su 3 puta novelirane. Isto tako, postoje smjernice za obiteljske liječnike, za primarnu zdravstvenu zaštitu, kada je riječ o bolesnicima sa Covid bolešću. Dakle svi liječnici su upoznati sa time, putem CEZIH-a su na njihove adrese, mail adrese u njihove sustave upućene te smjernice i mislim da se one poštuju i da se po njima radi.

Međutim ipak moramo reći da smo napravili neke analize koje se odnose na rad primarne i da kod njih nije pao broj pregleda u odnosu na prethodne godine. Poštovani ministre, spomenuli ste turističku sezonu i gospodarski rast. Prošlogodišnji turistički rezultati nadmašili su sve prognoze i stoga su nam još veća očekivanja za narednu turističku sezonu. Bili smo perjanica turističkog Mediterana, ali naša konkurencija se također, budi i jača. S obzirom da iz ovog Izvješća ne mogu vidjeti, molim vas, hoćete mi reći kakvo je stanje u procijepljenosti upravo u priobalnim županijama i kakvo je stanje u nama konkurentskim zemljama, odnosno što nam je za očekivati u narednoj turističkoj sezoni? Poštovana saborska zastupnice. Doista, postoji mogućnost da se kao jedan od kriterija za preporuke za putovanje građanima EU preporuči da ne odlaze u one regije gdje je niska procijepljenost domicilnog stanovništva, ako to bude tako mi se doista nalazimo u lošoj situaciji. Prema tome, od činjenice da smo bili šampion sigurnosti na Mediteranu prošle godine, do moguće loše situacije u ove godine, je moguć. Cijepimo se. Ukoliko želimo da nam strani gosti, turisti dolaze, moramo se cijepiti. Na taj način osiguravamo našu sigurnost, ali i osiguravamo i njihovu sigurnost. Toga moramo biti svjesni. Moramo se probuditi iz zimskog sna. Dolazi nam ljeto, doći će vrlo brzo, moramo biti svjesni ukoliko se to dogodi, da nismo u dobroj situaciji. Nećemo moći ostvariti rezultate kao prošle godine. Cijepljenjem to možemo ispraviti. Kolega Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani ministre, svaka bolest se mora liječiti od trenutka dijagnoze, to kao liječnik znate, pretpostavljam da bi trebalo i Ministarstvo na takav način djelovati u trenutku pandemije. Nažalost to nije tako. Moje pitanje je zašto ne liječimo ljude u pandemiji od početka same bolesti odnosno dijagnoze već uhodanim protokolima koje npr. SAD koristi već i zašto čekamo razvijanje bolesti do kraja pa tek ih onda primamo u bolnice, tražimo rješenja za tu istu bolest? Zašto se niti jednom od početka epidemije nitko od HDZ-ovih stručnjaka jer jedino su oni očito relevantni jer ne postoji nikakav dijalog, nije osvrtao na suplemente koji podižu imunitet kod kućnog liječenja, što je užasno bitno, a neke države su čak uvodile postupke i omogućavale takve suplemente da se koriste prilikom kućnog liječenja? Maloprije sam vam rekao da postoje protokoli za liječenje bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i oni su tu. Dakle ne moramo mi čitati američke, imamo naše domaće i oni opisuju kako se to radi. S druge strane, nije mi jasno kako mislite da bi hospitalizirali svakog bolesnika koji oboli? Pa to je nemoguće. Primaju se najteži bolesnici. Oni koji su lakše, liječe se kod kuće. Uzima se terapija koje je propisana, ne po hrvatskoj struci, po europskoj i svjetskoj struci. Postoje neki suplementi koji su dobri za podizanje općeg imuniteta, ali bilo bi jako loše misliti da bi tu suplementi mogli biti lijekovi za liječenje Covida-19, to vam je jako, jako loša premisa, zna se što liječi ovu bolest, takvi lijekovi, a čitao sam u Izvješću, trudimo se kao Vlada nabaviti i već su neki prisutni na našem tržištu, a osim toga, infektologija i struka kao takva je ta koja određuje put liječenja za naše bolesnike. G. ministre, Hrvatska je do sada upravljala pandemijom na jedan fleksibilan način u odnosu na zemlje u okruženju i to se po meni pokazalo kao jedan dobar pristup jer vidimo da i te zemlje sad napuštaju sistem lockdowna koji ustvari nije smanjio širenje bolesti i negativno je utjecao na gospodarstvo, ali je negativno utjecao na psihofizičko stanje građana. Uveli smo i brze antigenske testove, što vidim da i druge države sada sve više počinju koristiti, no postoji problem, one se ne priznaju za izdavanje Covid potvrde. Informirana sam da je još u ljeti Hrvatska prema EU komisiji podnijela inicijativu koju je sad opet ponovila, da se i brzi antigenski testovi priznaju za izdavanje Covid potvrde, pa me zanima, da li možemo sada očekivati podršku i drugih država članica u postupanju prema EU komisiji u tom segmentu. Poštovana saborska zastupnice. Pa evo, tu je predstavnik struke, a ja ću ih pohvaliti i reći da su i tada, kada su prvi put pisali EU komisiji bili na neki način ispred vremena. Mi smo taj dopis ponovili, međutim sada sve više zemalja podupire tu inicijativu da brzi antigenski testovi budu na neki način al pari sa PCR testom koji je zlatni standard. Međutim u onom početnom možda razdoblju bilo je određenih dilema jer kvaliteta brzih antigenskih testova, pogotovo svih nije bila takva da su bili relevantni. Međutim danas to više nije pitanje, prema tome, mišljenja sam da uz određeno ograničenje koje brzi antigenski testovi imaju doista mogu predstavljati relevantni alat za dijagnosticiranje i u tom kontekstu struka se obratila EU komisiji, više zemalja na isti način razmišljaju te mislimo da će u konačnici to i promijeniti odluku EU komisije koja zasad nažalost jedina moguća važeća. Kolega Bajs, izvolite. Štovani ministre, Hrvatska je članica EU, kao takva ima pristup informaciji, znanju, ali i cjepivu. Stoga je zapravo upitno kako je moguće da Hrvatska bude među zadnjim zemljama u EU, ali i u svijetu po cijepljenju, ali ujedno je, ovih dana čitamo i prvo po smrtnosti u svijetu. Moram reći da ste vi prozvani kao general i tu uporedbu ste primili, rekli ste da general donosi ponekad dobre odluke, ponekad loše, ali se moraju provesti. Ako su ove statistike točne, a iza tih statistika se kriju ljudi s imenom i prezimenom, da li to znači da netko nije slušao vaše dobre naredbe? Tko je to? Da li je to zdravstvo, školstvo, policija, građanstvo? Politika ili možda oporba? A ako su slušali zbog čega smo onda na tim mjestima? Hvala vam lijepa.

Dakle ipak dio onog što ste rekli nije istina. Nismo na prvom mjestu po smrtnosti, daleko smo od toga. Da ste slušali ono što sam danas čitao, shvatili bi ono što je doista tako. Međutim kada je riječ o tome, o tom necijepljenju, to me doista tišti. Država, odnosno Vlada je osigurala cjepivo, ono je besplatno, osigurali smo dovoljno cjepih punktova, cjepitelja, osigurali smo vrijeme u onom trenutku kada je navala bila da se cijepe, dakle napravili smo sve pretpostavke da se ljudi cijepe. Međutim nisu. Vama ću postaviti pitanje, što vi mislite, da li su ovi prepirke oko cijepljenja, da li su u postavljanju upitnosti Covid potvrde doprinijele činjenici da su pojedini građani zbunjeni jer nismo jednostavno unisoni. Rekao sam u svom izlaganju, jedino zajedno možemo pobijediti, jedino zajedno možemo poslati jasnu poruku [[Upadica: Hvala vam.]] da se ljudi cijepe. Kolega Brkan, izvolite. Kolega Bajs, povreda Poslovnika, izvolite. Dakle ja sam vas slušao i mogu reći da sam shvatio kada ste govorili o statistikama. Međutim vi niste osporili statistike nego ste

Izvolite kolega Brkan. stožer, svi liječnici, liječnice i nemedicinsko osoblje već u Hrvatskoj već dvije godine se bori protiv pandemije corona virusa. I to radite unatoč svim nepoznanicama, novostima, nepovjerenju pa i otvorenom otporu prema odlukama koje Stožer donosi. Nije došlo do kolapsa zdravstvenoga sustava, zdravstvo je u Hrvatskoj dostupno svima. Isto tako od prvog dana kada je bilo moguće nabaviti cjepiva, cjepiva su nabavljena i ona su dostupna i dan danas svima i svak' se može cijepiti. U ove protekle dvije godine, znači sa svim ovim što ste prošli vi i vaše kolege u Stožeru jedno osobno pitanje da li postoji nešto što bi drugačije napravili što ste eventualno drugačije mogli napraviti, a da bi danas bila situacija nešto bolja. Vaše osobno mišljenje. Iznimno je teško odgovoriti na njega. Naravno reći da je sve bilo savršeno to jednostavno nije tako, to svi znamo. Mislim da smo doista iz dana u dan upravo zbog činjenice da smo se sastajali danima, da smo evaluirali sve potrebne parametre čak i činjenice da nismo koristili onaj semafor, nego smo koristili naše metode utemeljene na svakodnevnoj analizi niza parametara. Ono što smo kasnije saznali o pojedinim novim, poglavito novim varijantama da smo znali inicijalno naravno da bi onda donosili drugačije zaključke. Prvo u prvom trenutku i danas sam rekao svi smo se prestrašili jer reakcija nije bila adekvatna, ušli smo u strogi lockdown, ali to je bilo nepoznavanje neprijatelja, nismo znali kako će se on ponašati. Kasnije smo stjecali iskustva i prilagođavali. Hvala vam lijepa poštovani ministre. Govorili ste 18 minuta i 51 sekundu.

Ti podaci su zbilja sjajni, ali ste rekli citiram u devetoj minuti da imamo kontroliranu epidemiološku situaciju. Kad smo imali smrtnost 25% prosječno, 25 dnevno pacijenata zar vi stvarno mislite da je kontrolirana situacija kada vas umire 25 Hrvata. Dakle u čemu je greška? Dakle, ponovit ću kontrolirana situacija 25 panika, 55 kontrolirana.

Na njih se niste žalili, a žalili ste se na pristojnog čovjeka. Dobro. Dragi kolega uvažavam vas doista i ne znam da li niste onda pozorno slušali. Ako ste slušali kontekst moje priče bio je govor, bilo je riječi o porastu broja novo zaraženih diljem Europe i u tom kontekstu razvoja epidemiološke situacije struka misli da smo kontrolirali epidemiju. Naravno da 50 mrtvih dnevno ne znači kontrolu bolesti, međutim isto tako dao sam vam osam točaka koje se elaboriraju na smrtnost. Necijepljenje je osnovni uzrok. Da smo tu u Hrvatskom saboru i u javnom političkom životu bili unisoniji, slali jednoznačne poruke što vaša stranka je sigurno bi drugačija poruka došla do naših građana i drugačiji odnos prema cijepljenju uz činjenicu da s obzirom na našu genezu postoji određeni otpor prema svim javnim politikama itd. pa tako i zdravstvenoj politici Vlade i šire.

Naravno ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Dakle, virus ima svoj život. U valovima i nadajmo se da će on zapravo ubiti samog sebe i da će ova priča završiti na način i trebamo se nadati. Jednako tako sukladno tome su bili i različite odluke koje su imale prijepor. Moram vas podsjetiti od onih prvih odluka kad su se svi kontakti vodili računa o svim kontaktima, kad se proglasio bio terorizmom čovjek koji je na svojoj njivi orao.

Ona je zasigurno vaš neposredni kontakt. Poštovana saborska zastupnice čujete moj govor, dakle malo sam u virozi, tri zadnja dana svako jutro prije posla se testiram brzim antigenskim testovima, tako da je to to. A što se tiče moje tajnice, da ona je imala coronu, bila je u izolaciji i činjenica je i nadalje gospođo saborska zastupnice da izolacija i samoizolacija su jasno propisane. Propisano je i nedavno mijenjanje njihovo trajanje, to je sve obznanjeno hrvatskom pučanstvu, kontakti se i dalje traže i prate u smislu sprječavanja širenja infekcije. Prema tome, na krivom ste tragu ako mislite da smo odustali od praćenja kontakata ili nešto slično.

Poštovani ministre u izvješću nailazimo na veliku količinu medijskih pokazatelja i analiza tih pokazatelja koji nam zapravo između ostalog ukazuju na velika opterećenja, napor i rizik koji su podnijeli zdravstveni radnici koji su radili sa covid bolesnicima i na covid odjelima u bolnicama, a to smo i mi koji smo ležali u bolnicama mogli i sami vidjeti. Mi smo u klubu Socijaldemokrata stava da se ti napori, tim radnicima osim u novcu moraju kompenzirati i kroz beneficirani staž. Mi smo ti koji poštuju proceduru, a budući da do sada nije došao zakonski prijedlog vezan za taj beneficirani staž mi smo pripremili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji bismo poslali u proceduru. Molim vas informaciju da li ćete taj naš prijedlog podržati i da li ste spremni taj zakon provoditi retroaktivno? Poštovani saborski zastupniče ne znam da li ste bili tu kad sam već odgovarao na slično pitanje. Podržavam sve one inicijative koje žele izraziti zahvalu bilo financijsku, bilo moralnu, bilo u smislu beneficiranog radnog staža za sve one zdravstvene djelatnike koji gotovo već dvije godine svakodnevno su na prvoj liniji. Međutim i tada sam rekao i vama ponavljam treba slijediti zakonsku proceduru. Vi znadete tko treba inicirati tu proceduru. Ako se ona inicira ja ću je osobno podržati, međutim pitanje izmjene zakona je pitanje Ministarstva rada. Oni imaju svoje razmišljanje i vjerujem da će napraviti sve u skladu sa zakonom, a ideju kao takvu da se vrati dio napora i svega onoga što su zdravstveni djelatnici učinili tijekom liječenja covid bolesnika ja sam na tom tragu. Idemo na zadnju repliku kolega Grmoja, izvolite. Hvala. Poštovani ministre, svjedočimo dakle zadnjih tjedana jednoj velikoj aferi koja potresa dakle EU i Europsku komisiju. Šefica Europske komisije ne želi objaviti svoju privatnu korespodenciju sa šefom Pfisera i to je jedan mega skandal. Ja vam želim postaviti pitanje, a dobro pazite kako ćete na njega odgovoriti je kakve ste sve sastanke imali sa predstavnicima farmaceutskih kompanija ili onih od kojih se nabavlja medicinska oprema za suzbijanje ove epidemije i kakvu ste privatnu korespodenciju imali i ako ste imali hoćete li s tom korespodencijom i sastancima upoznati saborske zastupnike i hrvatsku javnost. Ne morate me upozoravati da dobro razmislim prije odgovora. Pa zar mislite da ikad odgovaram drugačije nego na najbolji način i iskreno. Dakle, kao ministar sam u nekoliko navrata bio upitan za sastanke sa određenim predstavnicima najvećih farmaceutskih industrija ne zbog toga da bi dogovarali prodaju, nego da bi nas prvenstveno upoznali sa svojim proizvodima. Neću sad tvrditi, ali mislim da nisam bio niti na jednom zbog mojih drugih obaveza na nekoliko je bio državni tajnik koji je otišao na Vladu, ali je bio tu. Prema tome, to je uobičajena praksa i ne znači ništa. Ja sam vam rekao da smo se mi priključili nabavi Europske komisije i za cjepiva i za lijekove. Iznimno je bilo nekakvih nabava preko Ministarstva zdravstva za opremu ili nešto. Prema tome, osobno nisam participirao, niti sam imao nikakve privatne kontakte, niti sa proizvođačima lijekova, cjepiva, testova, ništa. Hvala ministre. Gotovi smo sa replikama, pa vas molim sada da se vratite na svoje mjesto. Žele li izvjestitelji odbora eventualno uzeti riječ? Ne. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče, odnosno potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo izvješće čuli smo već obuhvaća aktivnosti koje je u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2021. poduzimala Vlada, Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske, državna tijela i jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave i pravne osobe sa javnim ovlastima da bi se zaštitio javno-zdravstveni interes odnosno radi provedbe mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja pučanstva na području Hrvatske zbog epidemije bolesti covid-19 to je evo tako taksativno navedeno. Međutim, već u uvodnom dijelu napisan je vrlo dubiozan i netočan podatak. Kaže da u izvještajnom razdoblju Hrvatska se u usporedbi sa ostalim zemljama EU uglavnom nalazi u donjoj polovini u poretku zemalja prema stopi potvrđenih slučajeva, te stopi smrtnih slučajeva. Prava istina je da smo u EU po smrtnosti četvrti iza Bugarske, Mađarske i Češke.

Zašto se niste ugledali na druge zemlje i zašto niste jasno obrazlagali građanima sve što se poduzima? Zašto niste jasno rekli kod ovakvog broja zaraženih, hospitaliziranih, umrlih, cijepljenih ide ovaj set mjera, kod drugog broja ide drugi set mjera? Zašto niste jasno rekli kad se 80% ljudi procijepi ukidamo mjere kao što su mnogi drugi napravili? Dakle, o semaforu mjera smo više puta govorili o potrebi da provedete jasnu cost benefit analizu također i opet ništa. Vi zapravo uopće ne priznajete javne greške koje su napravljene i kojih je bilo, niti ste se ispričali zbog toga. Svojim lošim i nekonzistentnim odlukama stvorili ste atmosferu nepovjerenja u institucije i struku uz teške posljedice pandemije. Zbog svega što sam rekla i što ću reći zato ne možemo podržati ovo izvješće. Nadalje, u izvješću se taksativno navode 4 skupine aktivnosti koje se poduzimaju u području prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka. Dakle, ovdje ukazujete na moralnu obavezu svakog građana da se cijepljenjem i testiranjem zapravo spriječi širenje zaraze. Naravno da bi svatko od nas trebao tome doprinjeti, ali ispada da želite reći da se nakon nabavke cjepiva sva daljnja odgovornost skida s vlade i prebacuje na građane. Epidemiološke mjere su labave, kao nacija loše se pridržavamo mjera, provođenje se ne kontrolira dovoljno, građani ne vjeruju institucijama, premalo je procijepljenih i kampanja za cijepljenje je loše odrađena. Do 31.12. je cijepljeno 63,05% odraslog stanovništva i svi se slažemo da je to premalo.

Već smo 10 puta mogli napraviti istraživanje razloga ne cijepljenja i karakteristika ljudi koji se ne cijepe. To naravno u ovom trenutku ne mogu raditi preopterećene zdravstvene institucije već institut za društvena istraživanja, fakulteti i slično i onda bi se prema tome prilagodile intervencije prema rezultatima takvog istraživanja i na taj način zapravo usmjerila kampanja i o tome sam govorila na prošlom izvješću. Kako planirate motivirati građane iz najlošije procijepljenih županija na jugu RH koji najviše ovise o turizmu? Znamo već da će se gledati karta procijepljenosti. Imate li zapisnike sa sjednica stožera i znanstvenog savjeta? Koliko ja znam nemate i ne vode se. Kako ćemo procijeniti jesu li odluke koje donosite ispravne i na temelju čega su donesene? Zdravstveni sustav puca po šavovima, preopterećen je, nezadovoljni su i iscrpljeni zdravstveni djelatnici koji su mobilizirani skoro 2.g., a ne slušaju se njihove preporuke, dok obiteljski liječnici brojne odluke saznaju prvo iz medija. Nedostaje liječnika i sestara, zagušeni su prevelikim administriranjem, nezadovoljni su građani rekla sam već jer loše komunicirate odluke i preporuke koje donosite, a zdravstvena zaštita im je sve nedostupnija. Organizacija testiranja nije ista po svim županijama. Trošite novce koje naši građani uplaćuju u zdravstveno osiguranje cijeli svoj život da bi cijepili i testirali strane državljane, šaljete naše liječnike i sestre na te poslove dok istovremeno naši građani čekaju na PCR testiranja više od tjedan dana. Brzi testovi se u drugim zemljama ne priznaju kao validni za dobivanje covid potvrde osim kod nas, no mnogi građani osobito mlađi traže potvrdu i PCR testom. Znači neki se žele testirati BAT-om i potvrdu PCR-om. Tu imate i ljude koji su duplo. Kako ćete prikazati koliko je doista zaraženih? To ćete mi onda odgovoriti jasno. Tvrdite da je i bolnički sustav spreman za 5. val pandemije. Da li naša javnost zna tko je sve primoran liječiti oboljele od covida? Da li naši građani znaju da ih liječe ne samo infektolozi i pulmolozi već zdravstveni djelatnici svih profila koji su prisiljeni dodatno se educirati za ono za što se nisu specijalizirali, pa ipak i sada daju sve od sebe da bi spasili živote brojnih naših sugrađana. Nadalje, u ovom izvješću napokon iznosite brojke o radu obiteljske medicine odnosno primarne zdravstvene zaštite. Tu jasno piše da u cijelom razdoblju epidemije, citiram, gledano u prosjeku, smanjen je broj dolazaka pacijenata u ordinaciju obiteljskog liječnika za oko 20%, ali za više od 40% povećan je broj kontakata, danih uputa i savjeta telefonskim putem i drugim kanalima evidentiranja kontakata za njih opredijeljenih pacijenata. Dakle, malo ću detaljnije o tome govoriti u pojedinačnoj raspravi. Onda su tu u izvješću kratko izneseni podaci o radu hitne medicinske službe, sanitetskog prijevoza, povećanju kapaciteta za covid bolesnike u bolnicama. Mi koji radimo u sustavu znamo kakva je situacija i kakva je opterećenost zdravstva zbog zbrinjavanja covid oboljelih građana, naravno da teško bolesti moraju imati prednost i zašto je onda manja dostupnost zdravstva svim drugim bolesnicima. No zbog svih dosadašnjih grešaka vladajućih naši građani sve to ne znaju, a vi se kao ministar niste potrudili stati dovoljno iza zaposlenika u zdravstvenom sustavu i priznati koliko se radi, a ne ih stalno prozivati za nerad. O posljedicama covida-19 i postcovid sindromu, oštećenom mentalnom zdravlja i građana i medicinara premalo se govori. Vi kažete da su na raspolaganju određene institucije, međutim s obzirom da 40% liječnika pati od bernard sindroma, 70% čak sestara anksioznost, depresija, prema podacima koji su mi dostupni, mislim da bi ta pomoć trebala biti sustavna i kontinuirana. Već sad se zna koliko je manje preventivnih pregleda u Nacionalnim programima za rano otkrivanje karcinoma dojki i debelog crijeva, manje je novodijagnosticiranih i liječenih malignih i drugih bolesti, a posljedice navedenog tek ćemo vidjeti. U izvješću se iznosi koliki je postotak necijepljenih među novopotvrđenim slučajevima 68,9%, među hospitaliziranima 67,3 i među umrlima 71% Sve to premalo iznosite u javnosti i apeliram kao liječnica da više upoznajete ljude s tim podacima. Niste se ministre potrudili demantirati sve one, pa čak i kada dolaze iz znanstvenih krugova, a nisu kliničari medicinari koji iznose lažne tvrdnje da citiram, mjere ubijaju ljude, da cijepljenje ubija ljude, na svoje uši sam to čula i nazočila, pozivaju građane na prosvjede, zbunjuju ih netočnim informacijama i relativiziraju dosadašnjih 13.900 umrlih tijekom pandemije. Glede broja umrlih umrli su sa odnosno od covida. Još niste dodatnim analizama razlučili tko je umro od direktnih posljedica covida, a tko zbog drugih bolesti od SARS-CoV-2 poziviteta odnosno kojom metodologijom se služimo mi, a kojom drugi i očekujemo da ćete nam te podatke i informacije dati. Kako god okrenete mi smo u vrhu po broju umrlih na milijun stanovnika. Druge očito uređenije i naprednije zemlje koje su procijepile puno više imaju i puno manje umrlih. Što se tiče troškova testiranja ukupno je evo čak 4 milijarde kuna za covid odnosno za same troškove 1,93 milijarde kuna.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. O situaciji vezanoj uz krizu izazvanu koronavirusom, odlukama stožera i posebnim mjerama govorila sam u ovom visokom domu već zaista više puta. Nažalost, sveprisutno i dalje kontinuirano ignoriranje brojeva i činjenica uz naravno posvemašniji populizam i politikanstvo nastavlja se i dalje. I dalje se ova zdravstvena kriza politizira i posebno pojedine političke stranke polariziraju naše društvo radi skupljanja naravno jeftinih političkih pojena i to nije uspjelo promijeniti niti gotovo 14.000 preminulih osoba u Hrvatskoj od početka pandemije. Danas možemo vidjeti kako u zapadnoeuropskim zemljama visoka razina procijepljenosti u sinergiji sa ubrzanim širenjem druge varijante omikrona kod procijepljenih s dvije, a naročito procijepljenih s tri doze rezultira sa uglavnom blagim oboljenjima ako uopće dođe do zaražavanja procijepljenih. Istovremeno zaražava se i preostali mali postotak uglavnom mlađe populacije i time se postiže evo gotovo potpuna zaštita. Sve to uzimajući u obzir sezonalnost čini opciju povratka u normalan život vrlo realno. To nažalost nije situacija u kojoj se nalazi Hrvatska koja je po broju smrti, danas je to već nekoliko puta rečeno u samom vrhu Europe i koja po utjecaju covid krize na gospodarstvo, a zbog naglašenog doprinosa turizma našem BDP-u je naravno najugroženija u tom smislu članica EU. Ono što je, zapravo smatram najvećim propustom je činjenica da mi nismo uspjeli uspostaviti povjerenje građana prema znanosti i prema institucijama, a tome sigurno nije doprinjelo postavljanje i gotovo do zadnjeg trenutka zadržavanje likova poput Lauca, od vlade imenovanom znanstvenom savjetu i za to nema nikakve isprike. Dakle, zbog takvih ljudi smo se mi doveli u situaciju da se iz samog vladinog znanstvenog savjeta dolaze sumnje i propitivanje u stav cijele relevantne znanosti u svijetu. Mi smo imali činjenicu da je vlada i nacionalni stožer su ujutro i znanstveni savjet su ujutro govorili jedno, a onda popodne su Lauc i njegov pajdaš Bakić i još nekolicina njih to demantirali ili u najblažem obliku barem propitivali i odluke i mjere i stavove dakle cjelokupne znanstvene javnosti. Smatram da je to bilo iznimno štetno i ja ne razumijem zbog čega se je čekalo zaista do zadnjega da se takve ljude bar baci van iz znanstvenog savjeta vlade jer je to zaista bilo po meni vrlo, vrlo, vrlo loše i štetno i opasno. Drugo je činjenica da naravno uspostavi povjerenja nisu doprinjele vladine odluke o kršenju vlastitih mjera kad god je to politički bilo oportuno. Tako npr. smo mi zaključili da virus ima silnu strast da ide u kazalište, da ide u kina, da ide na koncerte, ali taj virus ne bi išao u crkve, pa smo ostavili otvorene crkve, a sve drugo smo pozatvarali. Isto tako donosili smo mjere mogućih do 100, do 50, do 30 osoba, ali kad je išla kolona za Vukovar onda par tisuća nije problem.

Druga stvar, veliki dio odgovornosti, a da bi ju maknuli sa sebe ste ju preusmjerili na lokalne stožere, od kojih su vrlo rijetki to uzeli ozbiljno i radili ozbiljno, oni koji jesu kao npr. mi u Varaždinskoj županiji u prošlom mandatu, za to su dobili političke, ozbiljne političke batine i poučeni naravno tim iskustvom sada svi lokalni stožeri ne daj Bože da bi donijeli nekakvu tešku ili politički onako opasnu odluku vezanu uz mjere, covid potvrde ili bilo što drugo bez obzira na povećanje hospitaliziranih, bez obzira na stopu smrtnosti dok se ne mora i dok se iz središnjice donesu mjere lokalni stožer odluku takve vrste donositi neće. I naravno to nije slučaj samo u ovom trenutku u Varaždinskoj županiji nego je to slučaj i u većini lokalnih zajednica i to je također pridonijelo velikom broju hospitaliziranih i nažalost smrtnih slučajeva. Na rad stožera bilo je puno primjedbi od kojih su mnoge bile opravdane, a isto tako bilo je i ozbiljnih argumenata za raspravu o građanskim slobodama. O tome smo često ovdje u saboru govorili i slušali. Međutim, svi ti prigovori su kao prvu pretpostavku trebali imati jasan i pošten stav u interesu građana ove zemlje, a taj je najglasniji mogući poziv svakog političara „ljudi cijepite se“ Evo prepuštam sada kolegi.

U 2021.g. zabilježili smo ukupno 63.612 mrtvih građana što je najveći broj od Drugog svjetskog rata, a samo 367.478 rođenih što čini prirodni manjak od 27.133 građana u jednoj godini, ravno, naravno ne računajući emigraciju. Da odmah na početku rasprave dotaknemo se i demografije. Hrvatska ima manje zaraženih od prosjeka EU, ali po smrtnosti smo znatno iznad svih. Jedina razlika između Hrvatske i ostalih je stupanj procijepljenosti. Samo u 2021. godini umrlo je skoro 11.000 Hrvata više, a prošli mjesec gotovo 2.700 Hrvata više. Računajući od početka pandemije broj preminulih od Covida prerastao je broj žrtava Domovinskog rata, a i dalje svakog dana umire skoro pa jedan autobus naših građana. Već mjesecima u javnom prostoru prisutna je uporna komunikacija, komunikacija poruka koja je u najmanju ruku kontradiktorna koja banalizira opasnost od Covida i koje su dovele do dodatnog zbunjenosti naših građana, a samim time i nanijele izravnu štetu Hrvatskoj u borbi s pandemijom. U ključnim trenucima potreba pojačanog poticaja cijepljenja naših građana zakazali su nažalost i neki političari. Oni ne samo da su odbili pozvati ljude na cijepljenje nego su zajahali na valu antivakserstva svjesno trgujući životima i zdravljem građana za nekoliko postotaka političkog rejtinga. Ovi svi razlozi ujedno su odgovor na slab interes za cijepljenje. Uz opće poznatu našu sklonost da svi o svemu sve znaju iako kad smo bolesni i dalje tražimo pomoć od zdravstvene struke. Očigledno o Covidu svi mislimo da nešto znamo i imamo svoje mišljenje. Iako sam do sada radio u medicinskoj struci imam možda znanja veća od prosječnog građana RH, moje mišljenje u ovom slučaju nije relevantno. Pridržavam se mišljenja struke, prvenstveno infektologa i epidemiologa pa neću za mišljenje valjda o operaciji kuka tražiti mišljenje psihologa ili stomatologa nego ortopeda koji je na tom području stručniji. Smatram da naš stožer nije bio ni manje ni više uspješniji od ostalih ali je velika razlika u populaciji između Britanaca, Danaca, Nijemaca i nas. Zašto su oni bili uspješniji od nas u procijepljenosti? Zato što se postavila su se jasna pravila i strogo su se kontrolirali provođenje protuepidemijskih mjera. Isto tako njihovi građani nemaju neograničen pristup zdravstvu kao što je to slučaj kod nas jer snose financijsku odgovornost za svoje zdravlje, kod nas je sve besplatno. Nepodnošljiva lakoća neodgovornosti ne utječe na nas osobno, a za zajednicu nas se i baš briga. U Njemačkoj građani imaju pravo na 2 besplatna testiranja, a ostali građani plaćaju sami i svi oni dobro promisle hoće li dodatnih 10 EUR-a za testiranje ako im država nudi besplatno cjepivo. Posljedice ove epidemije na globalno gospodarstvo ogromne su i mogu završiti najvećom globalnom i ekonomskom krizom. Hrvatska pri tom nije otok, štoviše još je ranjivija. Sutra ćemo svi zapravo već danas tražiti od države regulira i zaštiti standard građana, a do jučer smo neodgovorno ponašali se prema utjecaju epidemije na naše financije. Za sve to nisu krivi samo političari nego je kriv i dio građana. Naša država i vlada to moram istaknuti zaštitila je maksimalno u okviru svojih mogućnosti za vrijeme pandemije naše gospodarstvo i sačuvala veliki broj radnih mjesta, a ostalo je bilo na nama. Nažalost posljedice i ovakvog odabira neodgovornih pojedinaca snosit ćemo vrlo brzo skoro svi osobno. Ne zaboravimo da samo trošak ove pandemije do sada iznosi više od 30 milijardi kuna. Za primjer to je iznos 30 godišnjeg proračuna Ministarstva kulture ili iznos 8 godišnjeg proračuna za Ministarstvo obrane. Da u školi ocjenjujemo iz ekonomije rad Vlade RH u ovoj pandemiji ocjena bi iskreno trebala biti solidna četvorka, no u suprotnom stožer bi zbog nekonzistentnih i ponekad zakašnjelih preblagih mjera u proteklih 3 mjeseca nažalost jedva mogao dobiti prolaznu ocjenu. Iako rat s ovom pandemijom još nije gotov te iako nam ponestaje snage i strpljenja očekujući broj kraj pandemije izdržimo još malo jer znanstvenici poručuju da je kraj pandemije bliže. Ne zaboravimo pri tom na osnovne epidemijske zaštitne [[Upadica: Hvala.]] socijalne distanciranje i zaštitne mjere [[Upadica: Hvala lijepa vrijeme.]] najveću cijenu već je platilo gotovo 14.000 naših sugrađana [[Upadica: Hvala.]] nemojmo biti dio ovih crnih statistika [[Upadica: Gospodin Klasić.]] i nemojmo poginut na kraju rata. Gospođa, gospodin Pavliček i gospodin Sačić dijelit će vrijeme Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Poštovani ministre, poštovani kolega Capak, Covid-19 nas je sve iznenadio i nas laike i struku jer se radi o jednoj novoj i nepoznatoj bolesti. I svaka država se na svoj način koliko zna i umije bori protiv ove pandemije. I u ovoj borbi trebamo biti vjerodostojni. Upravo je to riječ koju vladajući HDZ često koristi vjerodostojno. Stožer civilne zaštite je nažalost sve samo ne vjerodostojan. Naime, u zadnjih gotovo 2 godine donio je na stotine raznih odluka kojima je često pobijao sam sebe. Sjetimo se samo nekih. Maske služe samo kao psihološka obrana i ne štite od Covid-19. 4 mjeseca poslije te maske postaju obvezne u svim zatvorenim prostorima. A onda ti isti koji donose takve odluke se ne pridržavaju tih odluka, pa tako vidimo ministra Božinovića u Spaladium Areni bez maske na licu, pa tako prije nekoliko tjedana vidimo i ovdje prisutnog ministra Vilija Beroša kod urara bez maske na licu. Sjetimo se i odluke da se djeca u osnovnim školama ne smiju družiti na odmoru ako su u različitim razredima, a istovremeno ta djeca u istom autobusu dolaze u tu istu školu bez obzira iz koje razreda dolaze. Sjetimo se i u doba lockdowna kada smo mi obični smrtnici bili zatvoreni u našim domovima, da su pojedini ministri bančovali po podrumima i klubovima i družili se zajedno sa predsjednikom države.

Jedna od najlošijih odluka koje ste donijeli su covid potvrde koje su se pokazale sve samo ne učinkovitima, niti su zaustavile širenje pandemije jer je znanstveno dokazano da oboljeti mogu i cijepljeni i necijepljeni i oni koji su preboljeli i jedanput i dvaput kao ja, a neki čak i triput i da se taj virus i dalje širi. A ono zadnje što ste napravili to je da ste krenuli ulaziti u obiteljsku intimu i tražiti da se testiraju djeca u osnovnim školama s najavom da će se možda testirati i djeca u vrtićima. Niti su roditelji stručni da testiraju djecu i stvarate dodatnu psihozu kako kod djece, tako i kod roditelja, a znanstveno je dokazano da upravo djeca slabije obolijevaju i da upravo djeca imaju vrlo blage ili gotovo nikakve simptome što se tiče ove bolesti. I mislim da je krajnje vrijeme da se promijeni pristup prema covid-19. Naime, kao što sam rekao danas je nekoliko desetaka ljudi oboljelo od raka pluća u RH, danas je nekoliko desetaka ljudi oboljelo od raka debelog crijeva, danas je nekoliko desetaka ljudi dobilo moždani udar, infarkt, danas je nekoliko desetaka, a možda i stotina djece dobilo šarlah, ospice, ali o tome nitko ne vodi brigu, oni nisu ni u kakvoj statistici. Ljudi moji, postoje i druge bolesti, ljudi nam umiru od drugih bolesti i posebice sada kada prevladava ova omikron varijanta jako je bitno da promijenimo pristup jer hvala Bogu ona nije toliko opasna i nema toliko smrtne ishode kao dosadašnje. Zar je teško priznati, ljudi smo, griješimo. Samo tko radi taj i griješi, priznajte da ste pogriješili, priznajte da ste kod urara bili bez maske na licu i da ste poslali krivu sliku, ispričajte se hrvatskim građanima i imat ćete veće povjerenje hrvatskog naroda. I upravo zbog svega toga jer je ovaj stožer jedan politički stožer, stranački obojan stožer smatramo da jedino HS može potvrđivati te odluke tog stožera i samo tada ljudi koji su izabrani imaju legitimitet, mogu ovdje o tome raspravljati i samo tada te odluke mogu stupiti na snagu, a ne ovako da se odluke nažalost donose sukladno političkoj potrebi vladajuće stranke, a ne sukladno epidemiološkoj situaciji u državi.

Evo imali smo se prilike upoznati sa svim, periodično sa dosezima uspješnosti vaše borbe, naše borbe, hrvatske borbe protiv te bolesti i tog virusa i drago mi je da ste u svom uvodu g. ministre, čini mi se po prvi puta da ste to istakli pravu riječ na pravom mjestu danas da ste posegnuli za tvrdim lockdownom jel niste poznavali neprijatelja dovoljno dobro. To je dobra terminologija, to je dobar pristup i svi mi smo prije 2.g. bili u takvom, u takvim dvojbama, u takvim problemima, bili smo prestrašeni, bili smo zabrinuti šta i kako i kad bi, međutim kasnije ste odstupili, svi smo kasnije odstupili od tog tvrdog vojničkog pristupa jer danas više nitko razuman valjda ne vjeruje da je taj virus nastao od i proširio se šišmišom. Danas svi pratimo te društvene mreže, ipak donose toliko koristi da možemo sa velikom sigurnošću, zapravo 100%-tnom sigurnošću reć da je to biološko oružje dizajnirano protiv čovječanstva. Prema tome, ako je to biološko oružje, ako je to neprijatelj kako kažete onda smo mi u ratu, onda je sasvim, sasvim razumljivo da u izvanrednom stanju moramo koristiti baš sve dopustive mjere da se branimo, a vi nažalost u stožeru, tu je poanta priče, što niste u stožeru ovaj kao vojni zapovjednik obuhvatili cjelokupnu situaciju i usmjerili ste se isključivo na jedan dio populacije, na jedan dio hrvatskog naroda, a drugi dio vrlo značajan, čak 50%-tni ste potpuno marginalizirali, dapače sotonizirali u javnosti čak nažalost i visoki političari, pa čak i u ovom domu su takve kvalifikacije dali da onaj dio naroda koji se nije cijepio proglašavali ste strahovito teškim ovaj neshvatljivim, častili ih etiketama i zapravo sotonizirali na neki način da su krivi oni, da im treba uskratiti hranu i vodu i bolničku pomoć, umjesto, to je bio krivi pristup. To jedan ratni vojni zapovjednik nikad ne bi napravio, a stožer civilne zaštite je to napravio. Umjesto da ste kad ste vidjeli da se jedan dio naroda želi cijepit, a drugi značajan ne želi, vi ste morali paralelno stvarat mjere za zaštitu života i zdravlja i tih ljudi koji se ne žele ne samo nuditi im jedan smjer kad oni u taj smjer neće ići. Vi ste im morali omogućiti adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu na visokoj razini, morali pristupiti njima kao osobama, ok, to je vaš stav, cijepljenje nije obavezno, vi se ne želite cijepiti, ali mi kao država imamo obavezu štiti vaš život i zdravlje bez obzira što vi osobno činili jer to radimo prema narkomanima, to radimo prema alkoholičarima koji tuđe živote ubijaju na autocesti, to radimo prema svima koji su i deblji, pretili koji nas na bilo koji način samom svojom načinom, stilom života ugrožavaju svoje zdravlje pa ih opet liječimo. Tu je vaš problem, to je vaš krimen i to je vaša greška.

Sada će gospođa Selak Raspudić i gospodin Miletić dijelit vrijeme Kluba zastupnika MOST-a. Izvolite. Ministre Beroš vi se meni čudite, a ja se vama čudim što vas uporno pozivam na dijalog da dođete za ovu govornicu nakon mog izlaganja i riješite nedoumice koje imam i pokažete građanima da ste spremni da u ovoj pandemiji surađujemo i tražimo rješenja zajedno. Nemojmo se čuditi jedni drugima, odagnajmo sumnje. Ja se ovdje odgovorno tvrdim neću baviti ni politikom čak ni politikanstvom, bavit ću se samo činjenicama, razumom i logikom i onime što je navedeno u ovom izvješću jer jedino nas razum i logika mogu u ovoj pandemiji spasiti, a oni su preduvjet sigurnosti zaštiti zdravlja naših građana i uopće preživljavanju ovog društva. Preboljeli, u ovom izvješću navodite da se samo 0,7% osoba ponovo zarazilo. Učestalost smrti zbog ponovljene infekcije je 0,01% osoba. Za razliku od toga među potvrđenim slučajevima i hospitaliziranih i umrlih i zaraženih ima oko 30% cijepljenih. Znači otprilike su 3000 puta ugroženiji od preboljelih i veće opterećenje za zdravstveni sustav. Unatoč nedvosmislenoj činjenici koju iščitavam iz vašeg izvješća, a nije plod moje mašte pravila su slijedeća. Preboljeli se moraju testirati, cijepljeni ne moraju. Preboljelima EU digitalna Covid potvrda vrijedi 6 mjeseci, a cijepljenjima 12 pa sada 9. Kako to ministre? Na koje razumu i na kojoj logici se ovo temelji? Drugo, vaše istraživanje unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Dakle, radili ste istraživanje od 13.12. do 9.1. da biste popravili zdravstvenu zaštitu. I što vam je ono pokazalo? Pokazalo vam je da je od 69 kirurga koji su cijepljeni 4 koja ste testirali ipak bilo zaraženo. Pokazalo vam je da od 571 medicinske osobe su 44 cijepljene bile zaražene. Što ste vi iz toga zaključili? Epohalnu činjenicu koja je svima poznata da 3 put više necijepljeni prenose virus nego cijepljeni. Pa to vas nismo ni pitali, to svi znaju. Iz ovoga je vidljivo nešto sasvim drugo i mnogo bitnije. Vidljivo je da za razliku od necijepljenih koji se testiraju na ulaske u bolnice i koje time odmičemo od bolesnika i od sustava i štitimo najranjivije da i cijepljeni koje smo sada po prvi put testirali ipak prenose virus. Što su ta 4 kirurga, kakvu su oni štetu mogli učiniti da se nisu testirali i kakvu čine u svim bolnicama jer ih ne testirate? I umjesto da ste izvukli ključni zaključak iz vašeg istraživanja koje se zove unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i unaprijedili kvalitetu zdravstvene zaštite, pa testirali sve i cijepljene i necijepljene jer nije cilj natjecati se u tome i pokazati koliko je cjepivo učinkovito nego je cilj zaštiti pogotovo ranjive društvene skupine. Vi ste vlastito istraživanje ignorirali i niste unaprijedili kvalitetu zdravstvene zaštite. Dalje, količina naručenog cjepiva i pitanje javne nabave. Ostat će zabilježno da nemamo blagog pojima kada ćemo konačno svu medicinsku opremu vratiti u okrilje javne nabave i time podignuti kontroli Hrvatskog sabora i kontroli javnosti. Ovako je prostor za malverzacije otvoren. Kada govorite o količini nabavljenog cjepiva ono što mi otkriti je da smo naručili gotovo 19 milijuna doza. U prethodnom izvješću navodite da je dovoljno za potrebe svih naših građana pa sa trećom dozom. U ovom istraživanju i u ovom izvješću navodite da nam je to dovoljno i za 4 dozu. Iz toga možemo samo zaključiti jedno, radi se o istoj količini. Nemate pojima zašto ste naručili toliku količinu, nemate pojima što ćete njom, a bacili ste ogromnu količinu novaca na cjepivo koje ostaje neiskorišteno. Do sada smo donirali gotovo 2 milijuna doza cjepiva. Siromašna Hrvatska pod teretom inflacije s ovakvim računima za plin donira milijune doza cjepiva koje ostaju neiskorištene jer ste krivo procijenili potrebe hrvatskog stanovništva i to ne malo krivo, nego puno krivo, a navodite ovdje pogrešne podatke. Makli ste Covid potvrde za lutrije i hrvatske banke koje su prethodno morale biti, a niste ih makli za ostale državne i javne institucije. Zašto ministre, koja je epidemiološka opravdanost toga? Razbijte predrasude, javite se u raspravu, odgovorite na ova pitanja, pa ćemo doista imati zajedništvo u pandemiji. Hvala lijepa.

Prema logici stožerokracije ja ako imam ovaj papir, kako bi rekli dolje na jugu kartu, dakle ja sam siguran. Ako covid dolazi s prednje strane, dakle frontalno prema meni možda je dovoljno da podignem papir i da virus stane, a ako krene neki back door onda možda opet je dovoljno da imam papir i da on stane. Dakle, svi dobro znamo da je smisao, agenda covid potvrde ipak bila nešto drugačija, usuđujem se to reći, nešto drugačija. Možda da natjera ljude da protiv svoje savjesti učine nešto.

Ti ljudi trebaju razgovarati sa svojim osobnim liječnikom i onda u svoj slobodi donijeti odluku za vlastiti život. Ne vjerujem u demokraciju koja će ikoga prisiljavati da učini nešto protiv svoje savjesti, a mi imamo te igre sjena koje se događaju u našoj državi.

Ako znamo da jedan najnoviji uređaj magnetne rezonance Siemens 3.0 TE košta mrvicu više od 14 milijuna kuna, to znači da smo mi mogli kupiti 90 komada najmodernijim MR uređaja za građane RH, a pri tom znamo da u našoj državi se čeka na magnet mozga u Zagrebu 427 dana i u mojoj voljenoj Rijeci na pregled kardiologa 365 dana. To je ona situacija koju mi imamo konkretno. Da budem posve jasan, pa ja sam vas ovdje branio, ne jednom, vi to dobro znate, ne jednom. Branio sam vas čak u 9. mjesecu kada niste podlegli pritiscima iz Brisela i rekao sam čovječe dobro je da ne uvodimo covid potvrde jer naravno da nemaju smisla jer znamo da i cijepljeni prenose virus, u manjem obimu, sve znamo, ali prenose, dakle branio sam vas ovdje, vi ste podlegli. Piše u jednoj knjizi „istina će vas osloboditi“, znate mene samo zanima istina. Pa kad izađu van sve one prepiske gđe. Ursule u vrijednosti 35 milijardi sa šefom Pfizera i to preko SMS-a, tako se valjda dogovaraju ti biznisi, kada sve izađe van što se skriva u tajnosti onda će bit sve puno jasnije i hrvatskom narodu i našim građanima. Ministra, ljudi su vas napadali kad ste kod urara, evo ovdje smo čuli kolege vam zamjeraju, bili bez maske. Ja vas ne napadam, ja vas podržavam u tome, vi očigledno masku ne nosite na nekim svojim privatnim okupljanjima i druženjima i nemojte ju nositi. Šta ćete nosit masku, govorio sam o tome, istraživanje oštromjeraša tzv. Waterloo sveučilište kaže maska, a ne štitite, štiti kaže do 10%-12% ova kirurška platnena dakle od covida, dakle štiti sigurno malo više nego kada zagrebački gradonačelnik postavlja ogradu je li, pa što bi mu rekao Miro Bulj, kao da je virus janjad je li, a ne virus koji prolazi, znamo kroz šta prolazi. Ministre, dakle za sprječavanje infekcija u bolnicama odgovorni ste vi. Nikakav stožer nije smio zamijeniti struku za covid potvrde u bolnicama i zato ne mogu vam dati podršku i nećete imati moju podršku. Vi ste odgovornost prebacili na kriminaliste, meteorologe i geologe. Neka hrvatski narod zna koji su članovi stožera, geolozi.

Hvala lijepo potpredsjedniče. Raspravljati na ovu temu motivirao me je dio naslova koji apostrofira učinke, da se radi o samom izvješću o provođenju mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva pustio bih neka ova točka dnevnog reda proteče pored mene lijeno i beznačajno ko rječica Vuka u Dunav. Međutim gospodo izvjestitelji odnosno gospodo gospodari naše slobode i sudbine, vi više nego bilo koji vlastodržac kroz povijest ovih prostora, pa i šire, proizvoljno i samovoljno uređujete, određujete i štimate naše živote. U ovom izvješću se može raspravljati i bez pomnog proučavanja teksta jer teror i posljedice vaših postupaka trpimo već 2.g. Uostalom, ovo je danas najozbiljniji politički problem. Svakako da ova stvarna bolest, ali i dvojbena epidemija ima i zdravstvenu težinu, ali ni blizu kako gospodarsku tako i političku. Od prije gotovo 2.g. godine kada je virtualni kung-fu majstor iz možda virtualni ili možda virtualni američki MMA borac zvan covid-19 zadao svijetu i čovječanstvu prvu seriju udaraca i poslao nas u lockdown. Nama suci u ringu ne prestaju brojiti nove prekide, a naši savjetnici sekundanti ne uspijevaju nas svojim savjetima pripremiti da se odupremo protivniku koji se uglavnom služi niskim udarcima i prljavom borbom. Čak naši savjetnici pogrešno usmjeravaju kao da žele da mi ovu borbu izgubimo. Nakon ove metafore vratimo se u realnost. Nedvojbeno je da virus postoji. Nedvojbeno je da se virus širi. Jasno je da mu se čovječanstvo i znanost pokušavaju oduprijeti cjepivom i zaista na tržištu je stiglo više sličnih pripravaka koji nam se kao takvi prikazuju i u naše tijelo ubrizgavaju, a nigdje znanstvene potvrde pa ni u tumačenju Svjetske zdravstvene organizacije da je taj pripravak ono što je cjepivo po definiciji. O ovome se može govoriti satima, ali ja ću minutu, dvije reći najznačajnije. Moj osjećaj i ocjena je da je se zakonodavac i ovi izvjestitelji prvenstveno trude u nas ubrizgati što više cjepiva što je zapravo najvulgarnije utrživanje nečije robe jer ako cjepivo nije gotovo nikakva zaštita od zaraze, ako cjepivo ne sprječava prenošenje zaraze, ako cjepivo ne sprječava ni smrtne posljedice od zaraze pitam vas čemu onda s tolikim žarom tjerate pogotovo mlađe ljude na cijepljenje. Razumio bih da cjepivo ima obećano 90%-tne učinke ili kasnije smanjene na 70 pa čak i 50%, ali činjenica da je dvojbeno koliko se više i lakše zaraze cijepljeni nego necijepljeni upućuje na to da bi uz ovo izvješće o provedbi mjera i širenje zaraze trebalo uraditi i izvješće barem u našoj državi o dobavljačima ovog cjepiva i njihovim profitima. Zašto vi gospodo izvjestitelji vlade, članovi kriznog stožera i Ministarstva zdravstva niste konkretno obavijestili hrvatsku javnost o karakteristikama cjepiva barem u onoj mjeri u kojoj su proizvođači tog istog cjepiva obavijestili vas. Tamo recimo stoji da se prije primanja cjepiva treba izvršiti ozbiljna kontrola trenutačnog zdravstvenog stanja dragovoljca primatelja, treba imati uvid u njegov zdravstveni karton, treba imati posebnu ekipu i sredstva za pružanje prve pomoći ukoliko primatelj cjepiva padne u nesvijest. Postupate li u skladu s ovim u pričuvnoj ambulanti npr. kao na Velesajmu, gdje su kartoni od ljudi koji dolaze na cijepljenje? Zašto javnost ne zna, a i o tome su vas proizvođači cjepiva obavijestili da postoje bolesti na koje cjepivo ne smije ići i to niz Završit ću politički jer ovo je prvenstveno političko pitanje. Prokomentirat ću dvije sukobljene strane, promotore i protivnike cijepljenja. Promotori su puno glasniji, iza njih stoji Europa i svijet. Iz dubine europskosvjetskih dubokih država oni urlaju, driječe, viču cijepite se, cijepite se. Nasuprot njih su često ustrašeni protivnici tzv. cijepljenja ovim nedokazanim uratkom. Oni govore tko se hoće cijepiti nek se cijepi, tko se neće cijepiti nek se ne cijepi i onda se ove druge napada i proglašava sijačima smrti, antivakserima i lijepe im se svakakve etikete u medijima i svugdje. A gospodine ministre niste mi odgovorili na pitanje u replici, kad sam vam, kad sam vam postavio konkretno pitanje i sigurno da je točno da u zadnje 2 godine od kad je krenila korona virus, pandemija da se ne rade za hrvatske branitelje sistematski pregledi. To je 100% istina i ne rade se sistematski pregledi. Recite mi bolnicu u kojoj se radi, imam prijatelje koji čekaju 2 godine, nisu došli na red, imam prijatelje koji su završili na Vukovarskom groblju, dnevno umire preko 15-tak branitelja, nema stožera koji je oformljen da tu populaciju zaštiti, a prosjek umrlih branitelja je 53 godine, pitajte svog ministra Medveda, pitajte gospodina Đakića koji nije u sabornici koja je prosjek godina smrtnost hrvatskog branitelja. Nema stožera, nema ničega, prepušteni smo sami sebi i nitko ne vodi brigu o njima.

Ova izvješća su već prešla u rutinu sabora i uvijek su napisani po jednom te istom modelu. Puni su podataka, prepričavanje odredbi zakona, mjere koje je netko poduzimao ili nije poduzimao, ali i dalje nemamo uvid u učinke svih tih zakona, propisa, odluka i mjera. A kako nam se zove izvješće? Izvješće se zove izvješće o učincima, umjesto tog tih učinaka imamo gomilu poluinformacija koji kad ih sve zajedno ogolite ne znače puno. Jedan od razloga zašto ti podaci ne znače puno i zašto nemamo pravi uvid je i to što nam je statistika loša da ne kažem katastrofalna. Učinci mjera su loši. Može ministar nabrajati što je tobože radio ali ostaje jedna bolna činjenica, a ta bolna činjenica kaže slijedeće. Slabo smo procijepljeni i puno nas previše umire, puno previše. Ja i dalje nisam čula nikakav suvisao odgovor na pitanje zašto je tako i kako i da li je opće više moguće to promijeniti. Iako kad malo bolje razmislim čini mi da je i prekasno i za to. Ono što me posebno smeta je da vlada i ministar stalno izbjegavaju ozbiljni razgovor o te dvije glavne poražavajuće činjenice koje su međusobno povezane. Mi stalno slušamo o tome da su mjere izbalansirane, da smo spasili turističku sezonu, da smo bili puno blaži nego mnoge druge zemlje. To može i biti tako, ali plaćena je jedna jako skupa cijena. I oni najodgovorniji, vlada i stožer su bez sumnje podbacili. U Hrvatskoj svaki dan od korone umre jedan autobus ljudi, ponekad je taj autobus nešto manji, a ponekad veći, ali svaki dan je jedan puni autobus. Zašto? I nije istina da smo svi u istom sosu i da je kod svih jednako. Mi smo naprosto najlošiji, daleko lošiji od europskog prosjeka, a svjetlosne godine lošije od najuspješnijih europskih država. U zadnjih nekoliko mjeseci Hrvatska je imala tri puta veći rast smrtnosti na milijun stanovnika od prosjeka EU, pa kako je to moguće? Odgovor treba bit na pitanje što se tu događa. Mi odgovore na ta pitanja ne dobivamo iako ih uporno postavljamo. Ta neozbiljnost vlade i stožera, to odbijanje da se suoči s činjenicom da nešto ozbiljno ne štima je ono što me najviše smeta. Mi smo od početka pandemije u usporedbi sa članicama EU po broju zaraženih negdje točno u sredini, nismo ni najlošiji, nismo ni najbolji, ali po broju umrlih na milijun stanovnika mi smo u samom vrhu unije, 4. po redu. Ali ono što je zaista tragično je da smo po dnevnom prosjeku umrlih na milijun u posljednjem tjednu, a tako je već neko vrijeme, mi daleko, daleko najgori u uniji. Naš broj je 13,69. Prva slijedeća zemlja iza nas je na 11,1, a najbolji su na 0,55. Kako je to moguće ministre? Zašto nam se to događa? Jeste li vi svi zajedno svjesni da je nešto ozbiljno pošlo po zlu? Ovo nisu normalne brojke. Mi imamo ozbiljan problem, a svi skupa se pravimo da je to nevažno, pa eto nije tako strašno. Ministre, mislim da je strašno, baš strašno. Hrvatska mora otvoriti ozbiljnu raspravu o tome što se tu dogodilo. Nečiju totalnu nesposobnost mi plaćamo ljudskim životima. Pa dajte konačno postanite svjesni toga i saberite se. Svaki dan autobus ljudi ode na put bez povratka jer netko nije odradio svoj posao i to treba reći i to ću stalno ponavljati jer ovo više nije ni održivo ni izdrživo. U čemu je stvar su pitanja, što se dogodilo i hoće li se konačno poduzeti nešto da se to promijeni osim sipanja kaosa i beznačajnih podataka koji baš ništa nikome ne znači.

To je dovoljno kao komentar na ovo izvješće, kao komentar na borbu … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] kako nije, mislite da nije, ja mislim da je, 8. zemlja u svijetu, dakle evo po nečemu smo u svijetu među prvih 10, po korupciji i po broju umrlih na milijun stanovnika. Dakle, to je ministre evo vaša ostavština, ostavština stožera, ostavština ove vlade. Vlada je dakle tako dobro upravljala ovom krizom da nam je u 2.g. pandemije umrlo više ljudi nego u Domovinskom ratu. Apsolutno nepovjerenje građana u tijelo koje je upravljalo ovom krizom bilo je i opravdano, na početku kontradiktornim odlukama, ne na početku evo cijelo vrijeme upravljanja ovom krizom, neshvatljivim uputama koje su izluđivale evo ne samo ljude koji su ih trebali pratiti nego i zdravstvene djelatnike pravilima koja su se različito primjenjivala na različite skupine ljudi i zbog toga je kraju i slaba procijepljenost ljudi i veliki pritisak na jedinice intenzivne njege. Predlagali smo u neko doba stožer nacionalnog jedinstva kojemu je smisao bio ne da bude političko tijelo nego mu je smisao bio da vrati povjerenje građana u one koji upravljaju ovom krizom, da pruži vjeru u sustav, vjeru u jedinstvo svih jer zaista mislim da nam je svima u interesu da izađemo što prije iz ove zdravstvene krize, da se što prije riješimo tog virusa, dakle predlagali smo da se ujedine i struke, političke opcije i da se pokaže građanima da se svi zajedno želimo obračunati s ovim virusom i na neki način onda poruke tog jednog takvog tijela bi se i lakše primale i slušale, bolje slušale u javnosti. Kako se recimo u nekim drugim državama što se organizacijskih stvari tiče kako to izgleda, dakle razvijene i bolje organizirane zemlje, recimo jedna od, jedan od primjera imaju punktove za besplatno testiranje na koje se dolazi i bez uputnice, bez da se kontaktira i nepotrebno opterećuje liječnike primarne zdravstvene zaštite, kaže kamoli da to isti rade u nekakvim ordinacijama po koje kakvim epidemiološki upitnim, mogu ih slobodno nazvati preko noći sklepanim izbama, dakle jesmo li dovoljno bogati da resurse obiteljske medicine trošimo na administrativne poslove. Ili još jedan primjer Call Centar, Call Centar za sve informacije, dakle obavijesti i o nalazima i o pravilima trajanju samoizolacije, dakle ta pravila koja su u drugim zemljama vrlo jasnija i jednostavnija i ne mijenjaju se je li brzinom mijenjanja čarapa dakle u kojima u takvom jednom call centru dakle ne rade specijalisti liječnici, magistri i prvostupnici sestrinstva, medicinske sestre i tehničari već osoblje koje je istrenirano i educirano za te poslove, priučeno osoblje dakle samo smo evo mi trošimo skupo školovane liječnike specijaliste na ispisivanje papira, telefoniranje i iščitavanje preporuka. Danas evo ponovit ću još jedanput 2 godine borbe s virusom imamo ove dramatične rezultate i uspjeh od 8 mjesta po smrtnosti u svijetu. Cijepljenje dakako spašava živote, evo pozivam i ovom prilikom još jedanput sve ljude koji se još nisu cijepili da se cijepe, međutim ovi koji su upravljali krizom, dakle podbacili ste u cijepljenju naših starijih sugrađana. Više od 90% smrtnosti u kategorije 60+ starosti, ako spustimo to na 50+ smrtnost je 97-98% svih smrti. 50 više od negdje je 28- 29% sugrađana starijih od 50 godina nije uopće cijepljeno. Imate dramatična upozorenja evo i dr. Ive Ivića mislim da ga svi već prepoznajemo iz medija koji je istaknuo da su mu posljednji dani bili posebno teški, evo njegove riječi citiram. Posljednjih 10-tak dana apsolutno rijeka teško bolesnih starih ljudi koji se nisu cijepili nisam mogao zamisliti da je to moguće. Dakle, učinak borbe sa virusom posljednje 2 godine u vrhu smo po broju umrlih na miliona stanovnika. Hvala.

Poštovani ministre, poštovani gospodine Capak, kolegice i kolege, trajanje pandemije kao i činjenica da je nisu u potpunosti uspjeli suzbiti ni cjepivo ni brojne epidemiološke mjere dovelo je do toga da se u javnom prostoru pojavljuje sve više aktera koji su nezadovoljstvo i frustracije građana brojnim restriktivnim mjerama kao i njihov strah odlučili iskoristiti za vlastite ciljeve pri tom odbacujući autoritet znanosti. Istarski demokratski sabor se od početka pandemije opredijelio za znanstveni pristup sprječavanja širenja zaraze Corona virusom vodeći se načelom da je očuvanje zdravlja građana najveći prioritet svake zemlje. Shvaćajući naravno da i znanost ima svoje granice, ali na znanstvenicima je zadaća propitkivanja znanosti, a ne na onima koji nemaju potrebne kvalifikacije i stručno znanje. Javno zdravstvo, javnozdravstvene politike i mjere moraju biti prije svega predmet rasprave znanstvene i stručne javnosti jer znanost je jedini autoritet u borbi protiv Corona virusa. Nikako ne vidimo valjanu alternativu u instant rješenjima nestručnih ljudi bili oni iz svijeta politike, civilnog društva, medija, vjerskih autoriteta i ostalih. U IDS-u smatramo da je situacija s pandemijom u fazi kada svi društveno odgovorni pojedinci i organizacije, svi oni koji djeluju u javnom prostoru moraju jasno i nedvosmisleno pozvati sve građane da se cijepe i da se pridržavaju svih epidemiološki mjera jer je to jedini učinkoviti način borbe protiv pandemije što zorno dokazuju podaci vezani uz oboljele i umrle iz procijepljenih zemalja. Uostalom cijepljenje je kao javnozdravstvena mjera najveći medicinski uspjeh 20. stoljeća pa i danas. Stručna znanost i dalje mora biti na prvom mjestu pa i kod pitanja koja stvara možda sada i najviše prijepora u društvu poput primjena Covid potvrda i obaveznog cijepljenja. No, uvijek pri tom imajući na umu da su ljudske slobode, posebice sloboda izbora temelj svih sloboda te da mogu biti ograničene samo ako je zaista nužno i znanstveno potkrijepljeno. Zbog svega dosad navedenog i dalje ćemo biti protiv svakog pokušaja politizacije upravljanja pandemijom. Pri tom mislim s jedne strane na politizaciju ove 2 godine ove teme i od strane vladajućih i rekao bih čak nedostatka uključivosti šireg konsenzusa jer je bilo prilike za to i bili smo spremi u to se uključit čime se odavno unijela nesigurnost i nepovjerenje u institucije, ali i s druge strane politizaciju cijele situacije od strane onih koji koriste strah i frustracije građana za stjecanje jeftinih političkih bodova jer treba i to reći. U svemu treba postojati jedna granica, ne samo granica dobrog ukusa već i granica kada prestaje politička igra i kada nastaje društvena odgovornost. Odgovornost prema ljudima i prostoru gdje živimo. Odgovornost prema građanima koje zastupamo i zemlji koju predstavljamo.

Poštovani gospodine ministre, kolega Capak, pa ja sam zapravo ovo izlaganje sasvim drugačije zamislio i napisao sam si neke natuknice međutim počet ću ga ne onako kako sam ga zamislio nego bitno drugačije. Moram izraziti svoje, svoj strah zapravo i čuđenje kad u javnom prostoru slušam, čitam, gledam pa i ovdje u ovoj sabornici što sve i tko sve suvereno raspravlja o ovoj pandemiji, o ovoj virusnoj bolesti. Ljudi koji nemaju apsolutnog nikakvog medicinskog znanja drže se pozvanim da dociraju o tome da suvereno o tome govore. To je zastrašujuće. Da ja primjerice koji sam po obrazovanju liječnik sad počnem tvrditi da je Pelješki most koji je inače jedno epohalno postignuće mogao biti izgrađen bez primjerice 3 ili 4 potporna stupa koja su postavljena, svi biste vjerojatno mislili ili da nešto sa mnom nije baš u redu ili da ovaj pričam gluposti i bile ti to gluposti jer ja se u to uopće ne razumijem, a vidite u epidemiju covida, u mjere, u liječenje, svi se razume, apsolutno svi. Koji se sve krivi podaci su mogli ovdje čuti također je zastrašujuće, od tvrdnje da smo po smrtnosti prvi na svijetu, to je bila tvrdnja jednog od naših kolega, do tvrdnje da smo prvi u Europi, to je isto bila tvrdnja ovdje izrečena, jedan i druga netočno, lažno, do priče o primjerice covid potvrdama koje kao da smo mi izmislili i da smo jedina zemlja koja ima covid potvrde, a ne da niti jedna jedina zemlja EU nije ukinula covid potvrde. I sad što na kraju o tome svemu misliti. Vratimo se zapravo na tekst izvješća. Odgovorno ponašanje, pridržavanje mjera, prvenstveno cijepljenje, testiranje, što to omogućuje? To omogućuje očuvanje zdravlja na prvom mjestu, ali i funkcioniranje, rad, posao ljudima, proizvodnju, prijevoz, obrazovanje, sve to omogućuje to. To je poanta općeg dobra i odgovornost države, a onda naravno vlade, a onda naravno i stožera i oni to čine upravo iz svih ovih razloga da se sačuva zdravlje ljudi, da se omogući funkcioniranje društva, da se očuvaju radna mjesta i da dođemo u poziciju da prebrodimo tu ogromnu krizu, najveću krizu pandemiju u zadnjih 100.g. uzrokovanu covidom. Treba vrlo jasno reći jer i o tome je bilo potpuno krivih tvrdnji da je glavna karakteristika organizacije bolničke zdravstvene zaštite u ovom 4. valu jel odnosno početku 5. vala jer na to se odnosi ovo izvješće, svi su pričali o svemu i svačemu, najmanje o ovom razdoblju o kojem govorimo, a inzistirali su, inzistirali su da se svaka 3 mjeseca podnosi izvješće. Ja osobno mislim da je to besmisleno, ali kad smo to već izglasovali neka ministar mora tu sjediti i slušati mudre misli koje se izriču sa ove govornice i on će sigurno dramatično poboljšati stanje sa covidom zato jer ćemo mu to mi ćemo ga prosvijetliti. Dakle, glavna karakteristika organizacije bolničke zaštite jer je o tom bilo govora je da se uz osiguranje dovoljnih kapaciteta za optimalno zbrinjavanje tih pacijenata sa covid-19 u bolničkim ustanovama u najvećoj mogućoj mjeri, koliko je to moguće, održi redoviti rad za sve pacijente koji nisu pozitivni na covid-19. I sad kad pogledate izvješće vidite da u tom razdoblju rad bolnica nije bio isključivo usmjeren na liječenje pacijenata s covid-19 što je normalno, naglasak je bio stavljen i na osiguranje pravodobne i kontinuirane bolničke zaštite zdravstvene skrbi hitnim i prioritetnim pacijentima, primjerice onkološkim, svim hitnim pacijentima, nijedan hitni pacijent nije ostao u Hrvatskoj bez nužne zaštite i drugim pacijentima kojima je bila neophodno potrebna i brza bolnička zdravstvena zaštita. Nova organizacija rada bolnica koja je to omogućila je rezultat visoke procijepljenosti zdravstvenog osoblja u bolnicama, što nije bilo lako postići. U početku je to bilo problematično, bolje kod liječnika, manje bolje kod ostalog osoblja, pa se onda velikim trudom postigla visoka procijepljenost svog zdravstvenog osoblja. To se postiglo uvođenjem toliko spominjanih, omraženih i ne znam šta sve ne covid potvrda u bolnice, ali naravno i stečenih znanstvenih spoznaja, stručnih znanja i iskustava u prethodnim valovima epidemije. Za razliku od nekih valova pandemije u svijetu u zemljama koje su daleko bogatije negoli što je to Hrvatska, gdje su se liječnici nalazili u situacijama da moraju odlučivati o tome da li će osobu A ili osobu B staviti na respirator ili staviti na ECMO aparat, što je stravično moralno opterećenje za te naše kolege po tim zemljama bilo, za razliku od toga što je više zemalja moralo bolesnike prevoziti u susjedne zemlje da bi dobili odgovarajuću medicinsku pomoć u Hrvatskoj se to uopće nije dogodilo, u Hrvatskoj koja se toliko strašno kritizira i zdravstveni sustav i stožer i ministarstvo i sve skupa, u Hrvatskoj ni blizu nismo bili toga, ni blizu nismo bili toga da nam ponestane respiratora. U par bolnica kad je bilo nedovoljno respiratora u istom danu su prebačeni iz drugih bolnica gdje ih je bilo u obilju u te bolnice i nijedan pacijent koji je trebao bit na respiratoru, koji je trebao bit na visokom protoku kisika nije ostao bez toga, koji je trebao ECMO nije ostao bez toga. Al mi smo strašno loši u tome svemu skupa barem sudeći po nekim našim kolegama koje smo imali prigode tu čuti. U ovom izvještajnom razdoblju započelo je cijepljenje booster dozom i znamo da booster doza značajno štiti od najtežih oblika bolesti i od smrti. Uspjelo se postići da se negdje oko 67% odraslog stanovništva s time procijepi. Niko s time nije sretan i to nije dovoljno i svima je to jasno da to nije dovoljno. Međutim, zašto se to događa? Zato jer su ovi ljudi koji tu sjede nesposobni, jesu li oni krivci za to? Pogledajmo malo kakvo se ozračje stvara u društvu, pa rijetko kada se moglo čuti toliko govora mržnje od ljudi koji tvrde da im je stalo do drugih, da to rade iz ljubavi spram drugih, da to rade iz ljubavi spram slobode, slobode i demokracije.

Propast pregovora u Neumu, pregovora ili pseudopregovora jer za pregovore su potrebne dvije strane koje žele nešto dogovoriti, a ovdje to odavno nije slučaj, samo još naivni toga nisu svjesni, najnoviji je debakl Plenkovićeve vanjske politike. Naime, predstavnici Hrvata i Bošnjaka u BiH su se pod kapom međunarodne zajednice našli u Neumu i trebali su razgovarati o tome kako promijeniti Izborni zakon da bi se udovoljilo presudama i Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava, dakle kako riješiti legitimno zastupanje, a istovremeno i slučaj Sejdić i Finci. Ono što gudimo i ponavljamo već godinu dana i za sabornicom i na Odboru za Hrvate izvan Hrvatske i u medijima je da bošnjačka strana ne želi nikakav dogovor, da ove sa druge strane vuče za nos, vrijeme prolazi, izbori su sve bliže i bliže, do izbora će doći u listopadu i da će na njima Hrvati biti politički potpuno eliminirani, dakle da će im se izabrati ne samo član predsjedništva nego će uspjeti napuniti i trećinu Doma naroda Hrvata svojim ljudima, dakle ljudima za koje ne glasaju Hrvati, ne mogu predstavljati Hrvate i to je onda političko potpuno obezglavljivanje. Zašto je to debakl Plenkovićeve politike? Pa zato što nas predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova uvjeravaju kako oni vode intenzivne razgovore sa našim parterima u EU i posebno ovima iz SAD-a, oni šalju snažne poruke, bla, bla, a na kraju ništa, vrijeme prolazi, izbori se bliže, bošnjačka strana ne pokazuje nikakvu želju da do promjene tog zakona dođe na bilo kakav način. Ta tradicija hrvatskog nepostojanja vanjske politike, tradicija poltronstva, klimanja glavom, referiranja stranim ambasadama, ne rađenja u korist vlastitog naroda nije od jučer. Zato sam i nazvao Andreja Plenkovića da je on Mate Granić s frizurom, ista je to priča. Od Tončija Stanišića, jednog kadra iz tog legla koji je kao ambasador u Sarajevu hvalio se u intervjuu u „Oslobođenju“ kako je prvi čestitao Željku Komšiću na izbornoj pobjedi kad je drugi put nametnut i rekao ovo će vas možda iznenaditi, ali primarni interes Hrvatske u BiH nije pozicija hrvatskog naroda nego stabilna i funkcionalna BiH. Sjajno, ne može bit stabilnija nego srpsko-bošnjačka bez Hrvata., jednostavnija je jednadžba sa 3 nepoznanice nego s dvije. Evo to je bio kadar hrvatski veleposlanik u Sarajevu.

Dal da spominjem Mladena Bajića koji je također referirao u američkoj ambasadi i što je isto izašlo na WikiLeaksu? Dal da govorim o Mariji Pejčinović Burić za koju se upreglo 6 mjeseci kompletnu hrvatsku diplomaciju za lobiranje da bismo dobili našu ženu na, na čelnoj poziciji Vijeća Europe? Plenković to postavlja kao golemi vanjskopolitički uspjeh da bi stigao hladan tuš na Odbor za Hrvate izvan Hrvatske kad smo uputili njoj kao čelnici Vijeće Europe upit jesu li stajališta koja iznose neki njihovi činovnici stajališta Vijeće Europe tj. o ukidanju konstitutivnih naroda, Marija Pejčinović Burić nam na engleskom jeziku šalje odgovor koji kao da je pisan u kabinetu Bakira Izetbegovića. Da li da govorim o zaključcima Vijeća EU od 14.12. od prije mjesec i pol gdje je Hrvatska stavila amandmane u kojima ne traži nikakve bilateralne ucjene, ne radi ono što radi Bugarska Makedoniji nego da se stave dejtonske ustavne kategorije, Dayton je spriječio taj rat, kakav je da je stvorio je temelje države. Evo to vam je bijedna hrvatska poltronska kukavička vanjska politika tog Mate Granića s frizurom poznatiji kao Andrej Plenković. On djeluje kao anesteziolog u operaciji političkog obezglavljivanja Hrvata u BiH, on je anesteziolog. Uljuljkava ih u priči da će se nešto promijeniti u dogovoru sa partnerima, vrijeme prolazi, egzekucija politička na izborima u 10 mjesecu je sve bliža i bliža, a naravno da se ništa ne događa jer Hrvatska ne postupa kao suverena država. Hrvatska mora blokirati i stavljati veta na sve dokumente i EU i NATO pakta koji idu protiv interesa Hrvata, bilo hrvatske države, bilo Hrvata u BiH. Ali ona to ne čini. Što čini Dragan Ćović HDZ, BiH? Pa evo, ovo im je zadnja prilika.

koji pod zaštitom stranačke iskaznice dijele državne stanove i državne poslovne prostore kao da su njihovo privatno vlasništvo bez obaveza plaćanja najamnine i zakupnine, pa čak i režijskih troškova. Pa ne bismo li doista organizirano trebali goniti takve počinitelje nezakonitih radnji i malverzacija. Pa haranga je povijesno označavala svečan govor održan pred nekim skupom. Taj svečani govor već je održala Maja Đerek pred čitavom hrvatskom javnošću, najavila je da će biti dosljedna, uporna, nepokolebljiva sa jednim jedinim motivom i željom da Hrvatska postane pravna država i država reda. Taj svečani govor sada bi trebali podržati i održati predstavnici nadležnih institucija pogotovo tijela kaznenog progona čije reakcije ne bismo smjeli predugo čekati.

Ja ću danas govoriti o jednoj javno-zdravstvenoj kampanji. Uoči dana Crvenih haljina, odnosno dana kampanje o moždanim udarima kod žena važne su neke stvari o kojima treba progovoriti. Javno-zdravstvena i edukativna kampanja Dan crvenih haljina pokrenuta je kako bi se podigla svijest o moždanom udaru u žena koji je u toj populaciji nedovoljno prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen. Kampanja je započela još 2002. godine u SAD-u, a danas se provodi u više od 50 zemalja diljem svijeta. Zaštitni znak kampanje je silueta žene u crvenoj haljini istovremeno krhke i snažne, te savršeno opslikava misiju ove akcije. Zaštitni znak sam vam pripremila na izlazu, pa možete onda uzeti ako želite se priključiti ovoj kampanji. Osnovni cilj podizanja akcije je podizanje svijesti javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, poticanje žena na brigu o svom zdravlju, upozoriti na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i potrebu promjena načina života.

Moždani udar je u Europi drugi uzrok smrtnosti, a Hrvatska je na 6. mjestu od 34 europske zemlje po smrtnosti od moždanog udara, od čega je 60% žena ili kad prevedemo u brojeve prošle godine, to je bilo 2.830. Procijenjeni broj svih novih slučajeva moždanog udara u RH je oko 15.000 godišnje. To je značajan broj budući danas znamo kako se gotovo 80% moždanih udara može prevenirati zdravim stilom života, prepoznavanjem prisutnih čimbenika rizika, te njihovim liječenjem. Ipak, svaka 5. žena dobije neki oblik moždanog udara tijekom života, a svake godine moždani udar ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke. U žena je rizik od moždanog udara još uvijek podcijenjen zdravstveni problem i često neprepoznat zbog specifičnosti kliničke slike i spolno specifičnih rizičnih čimbenika. Stoga je prevencija svakako glavni cilj kampanje, ali jednako tako i edukacija sa podizanjem svijesti o simptomima moždanog udara i brzom reagiranju jer je za preživljenje i smanjenje invaliditeta kao posljedice važna svaka minuta. Lako pamtljiv logo osmišljen u kampanji javnog zdravstva u primarnoj prevenciji moždanog udara je kratica GROM. To se lako zapamti. Ova riječ krije najtipičnije simptome moždanog udara kao što su smetnje u govoru, nemogućnost i slaba kontrola ruku ili nogu, položaj usta u iskrivljenom osmjehu, znači da je u što kraćem vremenu potrebno pozvati hitnu medicinsku službu na br. 194. Svaka minuta za reakciju je važna jer što se prije postavi dijagnoza moždanog udara mogućnosti u liječenju su znatno više. U susret 4. hrvatskom Danu crvenih haljina organizirani su već do sada javni nastupi eminentnih stručnjaka u raznim medijima, edukativna predavanja na fakultetima i raznim ustanovama, stručni skupovi, naravno online. U okviru kampanje izrađeni su edukacijsko promotivni materijali, infografike, leci, jumbo plakati, sve sa ciljem da podignemo svijest o mogućnosti nastanka moždanog udara kod žena. Javnozdravstvenu kampanju Dan crvenih haljina podržavaju svi relevantni dionici ne samo u sustavu zdravstva nego i politike, ali i cjelokupna javnost. Nastavimo tim putem. Zbog svega navedenog podignimo svijest o cerebrovaskularnim bolestima kod žena, ali i kod muškaraca uz još jednom zahvalu Hrvatskom neurološkom društvu na ovoj izvanredno vrijednoj kampanji.

Ne samo to. Znamo se jako, jako dobro ali i vama ponekad potekne rečenica. Kažete kod liječnika i njihovih sestara. Ne vidim razloga da netko tko je završio medicinu, pa čak i za njegovu sestru, medicinsku sestru ne bi to trebao biti veliki napor.

Oni će zasigurno biti prvi i tako se ophoditi prema medicinskim sestrama sa podcjenjivanjem uistinu nisam očekivao iz vaših usta, ali vjerujem umorni ste, situacija nije dobra. Kako ste sami rekli situacija je nekontrolirana, imamo puno smrtnih slučajeva i sve drugo. Da, turizam je kao što ste sami rekli citiram pitanje naše opstojnosti, završen citat. Ja mislim da je turizam opasna stvar za nas Hrvate, da se ne pretvorimo u konobare i poslužitelje. Vi dolazite upravo iz te izborne jedinice gospodine ministre. Dobili ste najveći broj preferencijalnih glasova od svih nas saborskih zastupnika. To je vaša ekstra odgovornost, da iz vaše izborne jedinice imamo najmanju vakcinaciju, najmanju, nemojte se pozivat na župana i na druge stvari, to je vaša ekstra, ekstra, ekstra odgovornost i tu naprosto očekujemo da se situacija poboljša. Osam razloga, ljudi se slabo javljaju na cijepljenje kažete vi, preventivni pregledi kažete vi ljudi se slabo odazivaju na preventivne preglede, kažete vi liječnici obiteljske medicine nedovoljno radite, pa ćemo ih prijavljivati, držite doktora, držite lopova, naravno pod navodnike, kažete vi sestre bi valjda mogle napraviti testiranje, valjda su toliko educirane kažete vi i na kraju neko vas je opet stavio u vaš govor da je statistika EU nije usporediva. Ali time idemo g. ministre korak dalje. Sad nakon ljudi koji se slabo odazivaju, nakon sestara, nakon liječnika, krivimo statistiku. Nemojmo tako, nemojmo tako. Ja sam vam pohvalio vašu statistiku 116 ljudi i tu potpuno mislim da je u redu, a isto tako mislim da statistika mortaliteta je katastrofa. Ponovit ću, stavite si u glavu da ste oporbeni zastupnik šta bi rekli ministru zdravstva, šta bi rekli ministru zdravstva koji je ministar u državi sa katastrofalnim mortalitetom i sa katastrofalnim postotkom procijepljenosti, šta bi rekli? Što bi god rekli ja potpišem, evo što bi god rekli, al nemojte reć ljudi su krivi jer ti isti ljudi su vas izabrali, izabrali su vas, a sad su krivi u istoj vašoj županiji. Morate se odlučit, to je nešto naprosto činjenica. Prevencija, spominjali ste prevenciju, Stipo Mlinarić je rekao istinu, pregledi, sistematski pregledi branitelja su otkazani u cijelom nizu bolnica. Ja to znam jer sam branitelj, išao bi na pregled, nemam gdje, otkazani su, bili su, sjajna stvar, radili smo i sad su otkazani i to je činjenica, Stipo je tu potpuno u pravu. I na kraju pozivam sve one koji još nisu se cijepili da se cijepe i naše saborske zastupnike također da se cijepe jer štitimo sebe, svoje bližnje i sve one koji se ne mogu cijepiti. Samo još jedna riječ. Vakcinacija je spasila g. potpredsjedniče više ljudskih života od bilo koje medicinske intervencije, od bilo kojeg kirurga, neurokirurga, gastroenterologa, psihijatra, vakcinacija je spasila milijune života.

Evo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovo je jedna tema koja je vrlo teška za raspravu za nas koji nismo liječnici jer kada mi propitujemo neke stvari ovoga onda često kažu pa da nemaš ti pojma, ti nisi liječnik. Evo meni su tu neke, neke kolege i kolegice bacili drvlje i kamenje na mene što sam ja agronom, pa pričam o ovome, doduše to su bili pravnici iako sam ja u odnosu na njih slušao i kemiju i biokemiju i mikrobiologiju, pa eto ponešto znam i o virusima, ne toliko kao ljudi koji se bave znanošću iz liječničke struke, ali daleko više od tih kolega. Da sam imao vremena 18.g. studirat pa bih vjerojatno završio i pravo tako da znam se boriti u tom pravnom dijelu bilo bi mi možda isto lakše i kužio bi se više, vjerojatno više tih tema. Ja sam ovdje govorio o onome o čemu ja trebam govoriti to je kao narodni zastupnik, kao zastupnik kojega je izabrao puk da dođe ovdje i da govori o njihovim problemima. Iako možda nisam stručnjak u nekim granama znanosti držim se uvijek u životu one da znam ono što ne znam bio bih najpametniji na svijetu, iako postoji i pametnijih, ali postoji i onih drugih. Da je u ovoj pandemiji radom stožera i radom vlade bilo učinjeno puno grešaka, bilo je. No nažalost izostalo je to da su oni sami sebi priznali te pogreške, da su si sami priznali te pogreške vjerojatno bi strategija bila neka drugačija. Ja zadnji puta kada sam ovdje govorio o pandemiji i problemima koje imaju naši građani od covid potvrda, od cijepljenja, od svih onih problema koji su predstavljeni pred njih, bilo je 1.400 zaraženih, danas je preko 10.000. Iako od tad imamo i covid potvrde i cijepljenost, evo jučer sam gledao 64,95 ako se ne varam, preko 2,5 milijuna ljudi je cijepljenih s obzirom na novo, novi popis. U proteklih mjesec dana kada smo u prosjeku imali dnevno 10.000 znači 300.000 se je zarazilo i ja sam evo prebolio u proteklom mjesecu, živ sam i nisam nikome zauzeo niti krevet, niti respirator i liječio sam se evo sam i zahvaljujući mojoj liječnici obiteljske medicine koja me je pratila i nije dozvoljavala da se razviju nekakvi teži simptomi ili teži oblici bolesti.

Nažalost naši liječnici obiteljske prakse su, medicine su preopterećeni, ima ih malo sa većim ili manjim znanjem, ali to su naši liječnici koje imamo. Možda je trebalo im dati više mogućnosti i više vremena za njihove pacijente i možda je trebalo na državnoj razini osmisliti program nekakve preventivne terapije koja bi mogla pripomoći da se ne dobivaju upale pluća ili neki teži oblici. Sam sam u svom prolasku kroz bolest eksperimentirao. Znači pričam napamet ja nisam liječnik, ali pričam ono što je iz života. Covid potvrde, a Covid potvrde lijepo je rekao kolega Reiner nismo mi izmislili ovdje, došle su iz Europe. Jasno mi je da ako želite putovati kroz EU ili gdje da morate sudjelovati u tome isto da imate Covid potvrdu, ali da li smo mi to morali tako forsirati za one koji ne žele putovati, za one koji žele otići na svoje radno mjesto. I onda se propitkujete da li ta potvrda ima smisao ako vi kad trebate doći na radno mjesto morate pokazat Covid potvrdu, a u 4 sada popodne kada ulazite u tramvaj ne morate, sjedite jedan na drugome, u autobusu, u drugom javnom prijevozu. Pa jasno je svima ljudi da je bila prisila da postignemo što veću procijepljenost, ali onda to tako treba reći. Zbog čega smo forsirali mlade? Moja kćer i moj sin su se cijepili, da ne mislite da sam ja antivakser pa da sam branio svojoj djeci. Zato što je student i zato što ima prepreke koje su mu postavljene i ne može normalno studirati i funkcionirati i čovjek je popustio i otišao se cijepiti. Znamo da mlađi razvijaju blaže simptome, da nemaju teže simptome. Zašto nismo o tom razmišljali? Meni nikada nije bio problem otići se testirati da vidim da li sam pozitivan ili nisam, no PCR testiranje je ponekad bilo toliko agresivno da je moja partnerica koja živi sa mnom 3 tjedna imala utrnuto lice od povrijeđenog živca. Znači žena je 33 godine nakon cijepljenja imala teške simptome, tu noć je mislila da će umrijeti jer kad je imala simptome 5 dana je čekala testiranje, na testiranju je bila negativna iako se sama izolirala vjerojatno preboljela i onda od cijepljenja imala veliki problem. Ali ne želim o tome govoriti. Kad govorimo o tome onda ste vi antivakser, onda ste vi neprijatelj ovog naroda, ona vi ne želite da, onda, da neki prežive, valjda želite da svi umru. Draga gospodo ali moramo biti svjesni i nekih bioloških stvari. Ja bih sutra s Bogom potpisao ugovor da živim 90 godina što vjerojatno neću dosegnuti zbog tempa života i svega što prolazimo danas u životu. Ali moramo biti realni, nemojmo raditi za neke multinacionalne farmaceutske kompanije koje imaju, koje mogu od svojih kamata kupiti ovu državu. Svi naručuju abnormalne količine cjepiva koje se uništava. Zbog čega smo trošili novac? Zbog čega? Naravno da treba voditi računa da je dostupno, naravno da treba svima onima koji se žele cijepiti to i omogućiti da čak i izbor cjepiva koji oni žele, al ne treba nikome reći moraš, ne direktno naravno nego indirektno. Zar vi mislite da narod hrvatski to ne prepoznaje? Prepoznaje, strah je najveći ljudski neprijatelj. Čega se čovjek najviše boji? I oni koji kažu da se ne boje, boje se. Da im se drugim načinom pristupilo vjerojatno bi danas postotak cijepljenih bio veći. Ali normalno da su se stvorili ljudi koji su se uplašili do toga da je ispočetka cjepivo bilo testno, da ljudi nisu vjerovali u to, da su postojali ljudi koji su plašili. Znači plašilo se s jedne strane, a s druge strane a mogućnost izbora je bila vrlo mala ili ćeš se cijepiti pa ti je sve otvoreno ili se nećeš cijepiti pa ti ništa nije otvoreno. Sada sam se htio zaraziti smatrajući da je omikron taj koji možda dovodi do kraja te pandemije i shvaćam da se svi moramo zaraziti jer kad stavite matematiku i zbrojite sve koji su bili pozitivni onda dolazite do toga da smo tu vrlo blizu. Nismo mi tako daleko. No postoje ljudi evo prekjučer sam bio na pogrebu jednog hrvatskog vojnika, pukovnika hrvatske vojske koji je od prvog dana bio u ratu gdje sam, razgovaram s ljudima, ljudi su se 3 puta cijepili i 2 puta pozitivni nakon toga bili. Pa ako ste pozitivni znači da možete zaraziti drugoga u većoj ili maloj mjeri, ali možete. To moramo jasno reći, to je tako. I onda će ti koji su cijepljeni i oni voditi brigu da kad počnu šmrcati da se izoliraju, da se testiraju. Ovako oni misle brate mili da su narodni heroji, da mogu hodati gdje god hoće, da ne mogu nikoga zaraziti. I onda normalno da bukne zaraza. Pokušajmo biti realniji, nemojmo smatrati i gledati ljude se visoka i misliti da su oni glupi bez obzira na kojoj su obrazovnoj razini. Ljudi danas čitaju, sve je dostupno i loše i dobro, ali ajmo im pomoći da oni izaberu ono što je dobro i da vjeruju nečem što misle da korisno i da vjeruju ovoj hrvatskoj vlasti konačno jer nakon svih ovih afera, svih grešaka i ministra osobno i institucionalno i stožera i svih, ljudi se ismijavaju, prepričavaju svašta i došli smo tu gdje jesmo da nitko više nikome ništa ne vjeruje ministra.

Kada je prije koju godinu započela pandemija korone to je bilo tamo negdje daleko u Kini, ali skoro preko noći približila se Europi, Hrvatskoj i općenito cijelom svi sa kojima smo razgovarali bili su zapravo optimistični misleći da je Hrvatska u EU, da imamo mogućnost doticaja do informacija, znanja, pa jednog dana i cjepiva i lijekova. I to je bila neka misao vodilja. Mi smo suvremena zemlja sa dobrim zdravstvenim sistemom i na taj način bi očekivali i dobre rezultate kad govorimo o koroni i borbi protiv korone. I Vlada i ministarstvo i ministar zdravstva često su govorili da su u suglasju sa svim ostalima u EU, pa i šire. Ali ova borba je mjerljiva, mjerljiva kroz brojke pošto je obuhvatila cijeli svijet pandemija možemo i usporediti koliko smo mi to bili uspješni u borbi protiv korone. Da li smo iskoristili svoje prednosti? U čemu je eventualno problem i kuda dalje? Hrvatska u statistikama koje su javno objavljene i ovog trenutka zemlja kad govorimo zemlja EU koja je jedna od najmanje procijepljenih zemalja u EU. Iza nas su samo Bugarska, Rumunjska i Slovačka.

Ako je ministar zdravstva a i naš Stožer Civilne zaštite to dobro vodio pitanje je možda netko nije slušao.

Zdravstveni djelatnici su napravili sve što je u njihovoj moći, pa čak i više od toga, od opće prakse, bolnica, hitne medicinske pomoći, svih onih koji rade u zdravstvu. Ne baš, škole su to slušale. Ja bih rekao da je to nemoguće. Ne mogu biti građani krivi za ono što se dešava. A onda kad govorimo o tome, onda ćemo reći da možda je politika kriva, možda mi u Saboru. Međutim, možda je i nešto drugo krivo, možda je bilo i loših odluka. Jer kako je to moguće da smo prvi u svijetu, pa makar i dva tjedna po smrtnosti. Da li su građani Hrvatske toliko neposlušni? Nisu. Da li su u konačnici generali možda donijeli pogrešne odluke? Ili general kad već pričamo o ministru? Moram naglasiti svi koji smo bili u Domovinskom ratu, a ima nas naravno cijenimo naše generale. Međutim, naravno neki su bili bolji, neki malo manje bolji. Tako to vrijedi i sada. Tako da učinci ukupnosti mjera o kojima mi sada pričamo neovisno o tome što materijal ima stotinjak strana statistika se svodi samo na ove dvije činjenice koliko smo cijepljeni i koliko je umrlo. I ne možemo se s time ni malo pohvaliti. Da li to znači da trebamo nešto napraviti u promjenama? Sigurno da. Drugačije pristupiti ukupnosti onoga što je dovelo do toga da je prošla godina dovela da imamo čini mi se 63000 umrlih u Hrvatskoj. To je 13000 više nego inače.

Naime, radi se o nekim drugim elementima. Međutim, u konačnici dolazimo uvijek do istoga. Ako je statistika takova brojke su jasne, a kako ćemo ih tumačiti to možemo uvijek. Svi vi, pa i ja znamo neke koji su oboljeli od corone, koji su umrli od corone, naše prijatelje, znance i sasvim sigurno ne mogu oni biti krivi za to što su umrli. Ja čak ni u ovom Visokom domu nisam zapravo čuo nikoga da je rekao da se ne smije netko cijepiti i trebamo raditi svi na tome, s time se slažem sa ministrom ali se ne slažem sa nekim drugim stvarima. I sa druge strane postoji ogromna odstupanja u Hrvatskoj kad već govorimo o cijepljenju. Najcjepljeniji je grad Zagreb, najmanje cijepljena je Splitsko-dalmatinska županija i na žalost Bjelovarsko-bilogorska koja je nekad bila među prvima, a sad je predzadnja u Hrvatskoj. Brojke to jasno pokazuju. Moramo se obratiti ljudima i moramo im stvoriti povjerenje. Vi nemate sociološki okvir ukupnosti onoga što se dešava u Hrvatskoj. Naime, povjerenje ljudi prema svojoj vladi je nekim čudom vrlo vezano uz postotak cijepljenje, što će reći da primjerice Danska koja ima jedno od najvećih povjerenja prema vladi ima i najviše cijepljenih skoro. To vrijedi i za skandinavske i druge zemlje. Mi imamo usput budi rečeno jedno od najnižih povjerenja ljudi prema Vladi RH i to se vjerojatno vidi i u ovom cijepljenju. Da li je to posljedice neke nekonzistentnosti, promjena u nečemu, stalnih mjera koje se mijenjaju ili činjenica da primjerice postoje neke razlike u gledanju savjeta vladinog kada govorimo o ovom slučaju, koroni. Da, mi smo političari, al ajmo se prisjetiti što je prije koji dan rekao prof. Branko Kolarić koji je inače član savjeta vlade i koji je rekao ovako. Kad se u Hrvatskoj rade evaluacije ispada da je sve super, a istovremeno imamo veliki broj i oboljelih i umrlih. Naravno da nije sve super kad imamo puno oboljelih i umrlih. Šteta, zaista šteta. Ne govorim to ja kao političar, to govori član savjeta Vlade RH. A kada pričamo o drugim liječnicima mislim da ovaj kratak citat govori svi. Ima još puno takvih izjava stručnih ljudi iz savjeta Vlade RH koji to jasno govore da imaju drugačije mišljenje od primjerice predsjednika savjeta. Al ajmo gledati u budućnost, idemo stvorit neko povjerenje, napravimo iskorak da vidimo koji je plan borbe sa koronom za dalje, mjere se očito moraju do neke mjere promijeniti, više se ljudi treba procijepiti, idemo raditi u onim županijama, gradovima ili općinama gdje imamo izrazito mali broj procijepljenih, posebne mjere odnosno … [[Govornik se ne razumije]] ono što trebamo jel počet ću s ovim, završit ću s ovim s čime sam počeo. Zbilja nema razloga da Hrvatska bude u bilo kom trenutku prva po smrtnosti u svijetu, a zadnja po procijepljenosti u EU.

Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, poštovani kolege i kolegice. 15.9. prošle godine bio je moj prvi radni dan u saboru, a započela sam ga slobodnim govorom u kojem sam jasno i glasno upozorila na rekordno nisku procijepljenost hrvatskih građana i pitala vladajuće koji je njihov plan jer u tom času činilo se da se sav plan za borbu protiv pandemije može svesti u rečenicu „tko živ tko mrtav“ Bilo je kasno ljeto, turistička sezona bila je odlična, bilo je toplo, priče o 4. valu nikoga nisu zanimale, dio oporbe napao nas je i prozvao strašiteljima koji zazivaju mjere, vladajući su nas dakako ignorirali, a mi smo zazivali strategiju i akciju s jasnim ciljem, drastičnim povećanjem procijepljenosti populacije i ne samo mi nego i cijela znanstvena zajednica. Naime, kao što smo tada upozoravali 4. je val bio neminovan, brojevi su počeli rasti predvidivim redom prvo oboljelih, onda hospitaliziranih, onda i umrlih. Mjesec i pol dana kasnije 24.10. saznali smo da u tom trenutku visoki broj umrlih od 27 građana, dakle šta bi danas dali da imamo 27 građana dnevno umrlih, kako je to sve stvar perspektive, al tada visoki broj umrlih, saznali smo da taj broj čudom čudi premijera i ministra dok ujutro uz kavu komentiraju brojeve. Od strategije, od akcije, a onda naravno i cilja veće procijepljenosti dakako nije bilo ništa. Uskoro se premijer kojeg se sve manje ispitivalo o broju turista, a sve više o broju slobodnih kreveta u bolnicama počeo duriti na građane. Demonstrativno je digao ruke od svog posla, vođenja našeg društva u krizi pod parolom „sve sam im omogućio, a ako neće sami su si krivi“ Objasnio je da mu ne pada na pamet osmišljavanje kampanje za promociju cijepljenja, ne pada mu na pamet da nekog na cijepljenja nagovara, ne pada mu na pamet da ljude na cijepljenje potiče i mami. On je cjepivo nabavio i svima lijepo rekao da se cijepe i tu njegova odgovornost prestaje. Tako je stvarnost interpretirao premijer i tako je dakako još jednom za neuspjeh okrivio neke druge, ne sebe, ne ministra kojeg si je birao, ne stožer kojeg je sam sastavljao, a jesen je zaoštrila stvar, bolnice su se punile, znanstvenici upozoravali, liječnici preklinjali da se nešto poduzme. Nije se poduzimalo ništa, vagalo se, dvojilo, promišljalo, kombiniralo i ne činilo jer kad se plovi od rejtinga do rejtinga onda nema prostora za teške poteze. Dapače, kako bi se zadovoljili baš svačiji ukusi u znanstvenom savjetu do relativno nedavno sjedio je čovjek koji je kontinuirano relativizirao ozbiljnost covida i koji je kontinuirano dovodio u pitanje korisnost cijepljenja iz znanstvenog savjeta izletio je tek kad je premijera usporedio s Titom jer ima i premijer svoje granice. Istodobno uvode se u rujnu covid potvrde u zdravstvu gdje iz osobnog iskustva, a i iz iskustva kolega, jedva ih itko i provjerava, a tamo duboko, duboko u studenom kada brojevi novooboljelih od delta varijante idu preko 7.000 dnevno uvode se covid potvrde u javne i državne službe. I ponovno ih upozoravamo da nije dobro to što rade, da se takve mjere trebaju donositi konsenzusom dvotrećinske većine u saboru, da će antagonizirati javnost, da virus ne prepoznaje državne i javne službenike, da nema smisla morati imati covid potvrdu dok sjediš sam u kancelariji, no nemati ju u prepunom šoping centru, ali pričamo u prazno, i mi i znanstvenici i liječnice i liječnici i medicinske sestre pričamo u prazno. Početkom 12. stižu prve vijesti o novom soju. Zapadne zemlje pristupaju situaciji s oprezom, mi se kao i toliko puta do sada pravimo da se ništa ne događa. Omikron se širi na raketni pogon, nezaustavljivo zaobilazi imunološke barijere i one stečene preboljenjem i one stečene cjepivom i time doista čini gotovo sve moguće mjere, uključujući ovakve covid potvrde kakve sada imamo potpuno besmislenima. Ima jedna pozitivna vijest koja stiže sa zapada. Brojevi novooboljelih divljaju, no brojevi hospitaliziranih i brojevi umrlih ne rastu. S olakšanjem su mnogi prihvatili serviranu vijest zanemarujući pritom najvažniju razliku između nas i zemalja zapadne EU. Naime, te su zemlje uspjele uvjeriti svoje stanovništvo da je cjepivo korisno. Neke dapače nisu stanovništvo niti trebale uvjeravati. Tamo ljudi vjeruju svojim vladama da rade u njihovom javnom interesu, zamislite to. Ponegdje su provedene dobro osmišljene i dobro usmjerene kampanje. Kako bilo da bilo procijepljenost je visoka iznad 80% s 2 doze, a i boosterirani su prilično. Porgual 94%, Španjolska 88%, Danska koja se danas spominjala, Island, Italija 83%, Hrvatska 56% I u tome je ključna razlika između nas i između njih. Njima brojevi novooboljelih rastu kao nikada dosada, ali zahvaljujući visokoj procijepljenosti, upravo zahvaljujući visokoj procijepljenosti ne rastu im brojevi hospitaliziranih i umrlih za razliku od nas. Kod nas upravo radi toga što vlada nije uspjela osigurati procijepljenost, što je digla ruke od kampanje u ime svetog rejtinga kod nas umiru rijeke bolesnih staraca da citiram jednog od onih koji su doista na prvoj liniji. Hrvatska je ako gledamo cijelo razdoblje pandemije od veljače 2020. do veljače 2022. na 9 mjestu na svijetu po smrtnosti od Covida na milion stanovnika pri čemu je do drastičnog povećanja došlo upravo u prošloj 2021. godini kada smo već imali cjepivo. Dakle, kada svima drugima pa i onima koji su u prvim valovima ozbiljno stradali poput Portugala ili Italije smrtnost pada, Hrvatskoj raste do mjere da smo sada po smrtnosti od blagog omikrona prvi na svijetu na milion stanovnika jer je primijenjena taktika o kojoj sam govorila 15.9., a koja se može svesti na rečenicu tko živ, tko mrtav. još da razjasnimo, ne nije stvar u broju onih koji su umrli od Covida i onih koji su umrli sa Covidom, naime već desetljećima u Hrvatskoj umire 51 do 52.000 ljudi. U 2020. umrlo je 57.023, a u 2021. godini kada imamo cjepivo broj umrlih je 63.611. Dakle, čak 11.000 osoba više nego u pretpandemijsko vrijeme. I ne nije stvar u tome da imamo staro i bolesno stanovništvo jer smo ga imali i 2019., i ne nije stvar u tome da su mjere utjecale na to bolesnici nisu mogli doći do svojih liječnika jer mjera u smislu ograničavanja hladnog pogona nije niti bilo u 2021., nego naprosto prepunjene bolnice u 3, 4 i sada 5 valu onemogućuju normalan rad zdravstvenog sustava. I ne nije stvar u tome da su cijepljeni širili zarazu po zdravstvenom sustavu i time prouzročili visoku smrtnost jer niti jedna od zapadnih zemalja visoko procijepljenih nije testirala cijepljene na ulazu u zdravstveni sustav pa unatoč tome imaju nisku smrtnost koja od prošlog proljeća gotovo da ne raste. Istina je bolna i tragična, rijeke bolesnih i necijepljenih ljudi preplavile su naš zdravstveni sustav. Ljudi su umirali sami i u mukama bez ikog svog jer se nisu cijepili, jer su im djeca poručila da se ne cijepe, jer se hrvatskim institucijama, hrvatskoj vladi, hrvatskom ministru i hrvatskom stožeru ne može vjerovati. Drugi, mnogi i cijepljeni bolesnih od drugih bolesti nisu mogli do svojih liječnika jer su isti iscrpljeni, premoreni, frustrirani, bespomoćni davali zadnje atome snage po Covid odjelima. I tu smo gdje smo.

Tko će podnijeti odgovornost za nacionalnu tragediju koju živimo? Kompromitirani stožer, ministar Beroš, premijer Plenković? Tko će podnijeti odgovornost što smo ponovno kao u tolikim drugim aspektima na samom dnu i EU i svijeta i to u situaciji u kojoj se to dno ne mjeri u kunama niti u EUR-ima nego u ljesovima? Hvala lijepa i sada kao što znate, aha vi imate dobro izvolite. Ne, mnogo poštovani predsjedavajući povredu Poslovnika bi. Hvala vam lijepo. Povredu Poslovnika prijavljujem u skladu sa Člankom 238. stavak 1. točka 4. i 5., jer je kolegica Kekin osim što je omalovažavala zastupnike i hrvatsku javnost odstupala od uobičajenog govora koji se predmnijeva u radu Hrvatskog sabora.

Rekao bih tako mnogi su sa ove govornice sa različite pozicije plašili javnost medijima, mrežama i raznim drugim stvarima, cjepivima, teorijama zavjere da se, da je nešto ovaj, da su neke strateške vojne stvari u pitanju, a da nisu šišmiši itd., ovaj svako je tu govorio ja nikoga nisam opomenuo. Bila je replika samo to mogu reći. A mogu reći i drugu stvar da me mole iz tehničke službe jednu tehničku pauzu 28 do 14 i 35 radi onih tehničkih problema koje oni uvijek imaju, moraju prekinuti u određenom trenutku radi streama … [[Upadica: Ne razumije se.]] da, 35, 14,35.